hrvatska Vlada nije podnijela ni jedno izvješće Saboru o radu Stožera koji upravlja našim životima u ovim izvanrednim okolnostima, kojima se na žalost ne nazire kraj, predstavlja jedno od najvećih ako ne i najveće poniženje Sabora u novijom hrvatskom povijesti. Ali to nije samo poniženje i obezvrjeđivanje Sabora, već i poniženje demokracije i poniženje hrvatskih građana čiji smo ovdje izabrani predstavnici. Sjetimo se samo nedavnog igrokaza koji se ovdje odvio kada smo prihvaćali zadnje izmjene zakona i kada ste odbili naš jedini konstruktivni amandman, a onda ste sami sebi podnijeli zaključak koji ste naravno prihvatili o tome da ćete ovaj Sabor servisirati izvješćem samo 3 puta godišnje. Naravno, to 3 puta godišnje, čak i to rijetko 3 puta godišnje neće početi odmah, nego tek negdje tamo iduće godine. Vi se možete igrati demokracije. Vladajuća većina može Vladi podnositi zaključke koje će ta ista Vlada prihvaćati, ali to igranje demokracije osim što obezvrjeđuje ovaj Sabor nešto i košta. Taj vaš besmisao koji nije funkcija Sabora itekako se dobro plaća. Tu sramotnu činjenicu možemo objasniti samo totalitarnim impulsom vladajućih nastojanjem da pošto poto zadrže 100%-tnom kontrolu nad situacijom koja je očito već odavno nadrasla njihove kapacitete. Zaboravili su kako odbijanjem da traže i prihvate što širi konsenzus i suradnju upravljanju krizom svu krivnju za pogreške i loše posljedice preuzeli ste isključivo na sebe. Pa kao što su politički profitirali pobjedom Vlade na COVID-19 kako je u svibnju slavodobitno isticao premijer Plenković što je … sloganom „Sigurna Hrvatska“ što osobito cinično sada zvuči kada je Hrvatska najnesigurnija u Europi, uz rekordno nisku izlaznost omogućilo vam je pobjedu na korona izborima. Tako će i danas jer ste to sami tražili i stvari tako postavili i provodili, sami ćete snositi posljedice za ovaj poraz političke, moralne, a moguće i pravne kada se jednom na miru sve počne raspetljavati, a uvijek se sve na kraju raspetlja. U tom smislu u ime predlagatelja u ovom trenutku govorit ću o 4 stvari: o tome što je Stožer, dakle o njegovoj legalnosti, o najvažnijem možda pitanju, a to je podsjetit ću gdje je nestalo povjerenje u Stožer govorit ću o njegovoj moralnosti. Zatim ću govoriti i o onome o čemu se ne govori o tajnosti. Doći ćemo i do neotvorenog pitanja odnosa Stožera javne nabave i korupcije. I zaključno ću reći nešto o tome što konkretno u ovom izvješću koje tražimo očekujemo. Dakle, govorit ću o onome što je prijeko potrebno hrvatskim građanima u kriznim vremenima i što uporno i uporno odbijate, o konstruktivnosti, o ruci koju vam oporba ovakvim zahtjevima pruža, a vi ćete onda morati objasniti zašto vam je kao saborskim zastupnicima ukoliko ovaj prijedlog o izvješću ne podržite draže da radite manje i da vam se Vlada opravdava 3 puta godišnje umjesto da se vama koji ste predstavnici u najvažnijoj instituciji obraća jednom mjesečno, što podsjetit ću u svakoj pristojnoj demokraciji u vrijeme ovakve krize sve vlade već odavno čine. Jednom mjesečno, pa čak i jednom trotjedno zajedno podnose izvješće parlamentu, a onda revidiraju mjere. Jedino u Hrvatskoj totalitarni impuls i dalje prevladava. Krenimo o prvoj stvari o kojoj sam rekla da ću govoriti. Reći ću nešto o tome što je pravno gledano Stožer odnosno o legalnosti njegovih odluka. Ako već niste htjeli aktivirati članak 17. Ustava izbjegavajući time potrebu dvotrećinske većine koju ste paradoksalno imali osiguranu, jer oporba je bila konstruktivna, nije lešinarila pa su zakonske izmjene imale 2/3 potrebnih glasova, dakle ako ste to željeli izbjeći ostaje visjeti pitanje. Zašto vladajući nisu postupali po Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti što je zakon koji je kreiran upravo da podnese takve situacije već po Zakonu o sustavu civilne zaštite? Je li to zato što je uzde trebao preuzeti Božinović, a ne Beroš? Da citiram naše pravne stručnjake, Grđana i Roksandić. Naime, posve je nejasno zašto bi se za teoretski slučaj pojave epidemije neke opasne zarazne bolesti primjenjivale odredbe Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a da se po pitanju Covid-19 ne primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti već se primijenila odredba Članka 22. Zakona o sustavu civilne zaštite, ne zakona koji je donesen da služi tim potrebama. Pa u čemu je problem što se pribjeglo drugom zakonu? Pa u tome što se time poslala važna poruka, a potencijalno i opasna poruka hrvatskim građanima da u trenutku krize zdravstvene vlasti nisu spremne podnijeti teret te krize već se u suzbijanje krize i još više suzbijanje slobode naših građana moraju uključiti redarstvene snage. Ostaje otvoreno pitanje o kojem će se još dugo nakon ovoga raspravljati je li to bilo nužno i zašto zdravstvene snage nisu bile dovoljne, jesu li one doista iscrpile sve svoje mogućnosti? No, glavno političko pitanje koje se tiče legalnosti odluka stožera odnosi se na izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti gdje je Vlada RH preuzela nadležnost i na prijelaznu i završnu odredbu iz Članka 18. navedenih izmjena koja omogućava retroaktivnu primjenu zakona odnosno daje dodatni legitimitet odlukama stožera. A iz toga proizlazi, da ponovo citiram naše uvažene pravne stručnjake. Da ne biste pribjegli argumentu koji često neopravdano koristite, a to je da se oporba isključivo nabacuje nekakvih populističnim terminima bez njihovog utemeljenja iz ovako intoniranih izmjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti proizlazi opasna indikacija da doista dosadašnje odluke Stožera civilne zaštite RH imaju dvojbenu valjanost što je prvenstveno važno političko pitanje. No, važnije je pitanje zašto te odluke nije donosio ministar nadležan za zdravstvo poglavito jer nije bilo proglašeno izvanredno stanje. A ako već ne želite slušati političke poruke ili nas ne smatrate dovoljno ozbiljnima da bi o ovoj temi htjeli s nama razgovarati, pa evo odgovarajte na ovakve prozivke naših uvaženih pravnih stručnjaka. Druga stvar o kojoj ću nešto reći koja je možda i najvažnija i koja nas sad sve itekako košta i zdravlja i života naših građana odnosi se na pitanje gdje je nestao moral. Gdje je nestalo povjerenje u stožer u odnos stožera i politike? Podsjetit ću na samo nekoliko slučajeva koji ukazuju jasno i nedvosmisleno to gdje su građani prestali vjerovati stožeru, gdje je ta bajka s divnim početkom zbog koje su svi u startu podnosili itekako restriktivne mjere upitne važnosti jer smo tada imali najžešći lockdown čije ćemo posljedice tek osjetiti. Gdje je ta divna bajka završila? Pa sjetimo se da smo imali članice stožera koje su nagrađene zastupničkim mjestom za svoj rad u stožeru. Sjetimo se da smo imali transparentne članove vladajuće većine koji su jednako tako transparentno transcendirali preporuke i mjere epidemiologa da bi sudjelovali u proglašenju te iste većine. Sjetimo se proglašenja izbora usred pandemije kada pandemija više nije bila tako žestoka u trenutku kada su se izbori morali proglasiti. Sjetimo se da postoji nekakav znanstveni savjet koji je trebao biti pa usudit ću se reći zloupotrijebljen kao dimna zavjesa donošenja isključivih, ishitrenih i političkih odluka koji se sada raspada, što dodatno narušava povjerenje u stožer koji je ipak tu kao zadnje tijelo da donosi te odluke, a sada kada saznajemo da ne sluša znanstveni savjet i da nema jasnih preporuka od znanstvenog savjeta pitamo se opravdano na temelju čega su te odluke stožera donesene. Sjetimo se i da su se odluke stožera prvo donosile tako da vrijede za sve primjerice maske u školama, a onda su te iste odluke počele vrijediti regionalno. Pa u nekim županijama su se maske ukinule, u nekima su ostale. Zašto su ikada vrijedile za sve, ako su već u startu mogle vrijediti regionalno i po kojim kriterijima su se ukidale, a po kojim kriterijima ponovo stavljale? Sjetimo se da je bilo i pokušaja nadzora mobitela koji su srećom brzom intervencijom oporbe odbačeni. Sjetimo se državnih tajnika koji su tulumarili, sjetimo se kluba u Slavonskoj gdje su se članovi Vlade za vrijeme lockdowna dobro zabavljali. Sjetimo se za kraj i najčešće ponavljanog slučaja našeg uvaženog premijera i njegovog bliskog kontakta s tenisačima koji naravno nije bio epidemiološki opasan. To su tek neki primjeri koji pokazuju zašto su naši građani izgubili povjerenje u stožer, a statistika koju sada gledamo pokazuje koliko nas to povjerenje nažalost doslovce košta. I ne zaboravimo da to koštanje se broji u nečijim životima. Ako su mjere doista i političko i ekonomsko pitanje, a ne samo zdravstveno pa se ne slušaju nužno isključivo zdravstveni savjeti onda treba podsjetiti da živimo u parlamentarnoj demokraciji i da je najvažnije političko tijelo u ovoj zemlji upravo ovaj sabor RH i da je to osnovni razlog zbog kojeg stožer duguje saboru RH svoje izvješće. Pri samom kraju reći ću nešto o onom o čemu se ne govori, o onome što još nije zagrebano, a što je već davno trebalo biti provjereno i o onome o čemu ćemo se sada angažirati da bi spriječili. Reći ću nešto o odnosu korone i korupcije. Naime, podsjetit ću da je još 2018. godine UN se usredotočio na korupciju kao prijetnju svjetskom miru i sigurnosti. Jednako tako je godinu ranije istaknuo kako je zdravlje među najprofitabilnijim, ali i najkorumpiranijim sektorima. Isto tako, upravo se očekuje da će postupak javne nabave potrebne opreme za vrijeme ove krize biti itekako povezan sa korupcijom i da će se time stvoriti dodatni teret na leđa hrvatskih građana i ne samo hrvatskih nego i svjetskih. Ali da je to dodatna opasnost ugroze za zdravlje, jer ono neće moći biti sačuvano kod onih najpotrebitijih upravo zbog te iste korupcije. U zdravstvenoj korupciji u mirnodopskim vremenima gubi se gotovo 500 milijardi dolara. U vrijeme ove krize procjenjuje se da će se u postupku javne nabave izgubiti preko 32 trilijuna. A što je sa Hrvatskom i korupcijom? Je li itko do sada postavio pravo pitanje odnosa korupcije i korona krize? Mogli smo čuti nekakve opravdane ili ne optužbe o pojedinim članovima znanstvenih savjeta, ali to su tek iako i to nije nevažno i sve treba istražiti pogotovo sukobe interesa, a nikada sukobe mišljenja o cijenama nekih testova. No, to je tek vrh ledenog brijega, to je tek igla u plastu sijena u odnosu na svu medicinsku opremu koja je u Hrvatskoj do sada nabavljena i koja će se nastaviti obavljati. A ta ista medicinska oprema 17. Ožujka odlukom Vlade točkom 25. je izuzeta od postupka javne nabave i njezino nabavljanje proglašeno je tajno. To se tada opravdavalo činjenicom da se zaista nalazimo u kriznom trenutku, da se različita dostava opreme presreće i da trebamo čuvati naše strateške interese jer je to prvorazredno sigurnosno pitanje. Međutim, kolegice i kolege saborski zastupnici, od početaka ove krize, od trenutka donošenja te odluke prošlo je 9 mjeseci, tržište se odavno resetiralo. U početku smo morali ograničiti cijenu maske na 12 kuna, a sada ne znamo gdje ćemo sa svim tim dezenima koji nam se nude u izlozima i koji su trenutno jedino što nam se nudi. Pa kolegice i kolege, zar nije vrijeme da tu odluku revidiramo? Klub zastupnika MOST-a podnio je stoga zaključak Hrvatskom saboru da se makne oznaka tajnosti sa postupka javne nabave, odnosno i da se svo nabavljanje medicinske opreme vrati u postupak javne nabave. Podsjetit ću vas da je susjedna Slovenija još u lipnju ove godine imala veliku korupcijsku aferu oko nabavke respiratora. Ta susjedna Slovenija prema svim indeksima po pitanju korupcije stoji duplo bolje od Hrvatske. I zamislite, oni su već prije pola godine imali korupcijsku aferu u vrijeme ove krize, u vrijeme krize kada se hitno nabavlja medicinska oprema što je na žalost plodno tlo za korona profiterstvo. A mi ništa, nigdje, tišina. Što nam to govori? Pa prvo što nam to govori je da za razliku od nas gdje je taj postupak morao biti tajan i gdje se mogla preskočiti javna nabava u Sloveniji se očito ta transparentnost nije suspendirala, pa su oni svoje afere i otkrivali. Pozivam vas stoga da budete transparentni za ono što se Vlada proklamirano zalaže i da dopustite hrvatskim građanima da imaju priliku i uvid u to zašto se nabavlja medicinska oprema, koja se medicinska oprema nabavlja i po kojoj cijeni. Ja ću vas podsjetiti samo na jedan detalj. Podsjetit ću vas na činjenicu koju može otkriti svaki hrvatski građanin ako malo istraži, a to je recimo primjerice da antigenski testovi u Njemačkoj koštaju pet eura i 90, dok u Hrvatskoj koštaju 103 kune. Mi smo se hvalili time da smo nabavili najbolje testove. Odlično! Zar jedni Nijemci nabavljaju lošije testove za svoje građane ili ako se već odlučujemo na nabavljanje tih testova za što ih točno koristimo? Nedavno smo imali istraživanje među srednjoškolcima, no to istraživanje isto nije uzeto u obzir, odnosno njegovi rezultati kada se odlučilo o zaključavanju škola. Dakle, jesmo li mi bacali novce i bez veze istraživali što je s koronom u srednjim školama? To su sve pitanja koja vas čekaju i na koja ćete morati odgovoriti jednom kada se udostojite skinuti oznaku tajnosti sa dosadašnjeg i s budućeg, još više budućeg, jer tko zna koliko će ova kriza trajati nabavljanja sve potrebne medicinske opreme. Tek tada ćemo moći zagrebati pitanje korupcije. I zaključno reći ću nešto o tome što točno tražimo. Tražimo mjesečni izvještaj o stanju na terenu i učinkovitosti dosadašnjih mjera. Tražimo jer želimo biti konstruktivni, tražimo jer želimo doprinijeti. Tražimo jasne kriterije u izvještaju za pooštravanje i ublažavanje mjera. Tražimo stvarnu regionalnost, a ne onu koja se malo događa, pa ne događa. Tražimo argumente zašto baš određene mjere i dosljedno primjenjivanje mjera ne može neki sportovi da mogu, neki da ne mogu, da shoping centri malo mogu, malo ne mogu. Da ugostiteljski objekti ne mogu spravljati kavu, a Tisak kiosci mogu itd. Budite dosljedni! Tražimo i ono o čemu sam sada govorila. Što se sve nabavljalo od medicinske opreme? Kojom procedurom i po kojim cijenama? Tražimo i detekciju stanja na terenu koliko imamo sanitarnih inspektora i ostalog osoblja koje kontrolira situaciju na terenu? Dakle, tražimo jednostavno rečeno transparentnost, dosljednost, logičnost i sustavnost i to je naša konstruktivnost. Iskrena i jedina namjera iznošenja svega navedenog je natjerati Stožer na bolji i transparentniji rad u cilju zaštite života i zdravlja naših građana, ali i spasa ekonomije, društva, parlamentarizma i elementarnog povjerenja u institucije. Možete vi sada odrijemati i pustiti nas da odverglamo svoje ne obazirući se na iznesene argumente. Ali podsjećam vas da su ovi prijedlozi i za vaše dobro, jer ćete po vašem vlastitom izboru vi i samo vi morati podnijeti politički i svaki drugi račun hrvatskim građanima.

Postali smo društvo straha i u takvoj situaciji tijelo koje upravlja krizom ne nalazi za shodno gotovo godinu dana dati informacije na koji način upravlja, po kojim parametrima se vodi, zbog čega donosi mjere, zbog čega nekim ljudima su neke stvari omogućene, drugima nisu. I sada ono što mene zanima zbog toga, kolegice Raspudić koliko je teško, koliko je komplicirano dati kvalitetne točne informacije zbog čega ćemo se bolje nositi sa epidemijom? Kako će nam te informacije pomoći?

Dakle, da biste informacije mogli podastrijeti prvo ih morate imati. Da biste o kriterijima mogli govoriti prvo ih morate definirati. Mi smo mogli čuti neki dan gospodina Capaka koji je rekao da rade na tome da definiraju jasne brojke zbog kojih će se mjere pooštravati odnosno ublažavati. A na temelju čega ste vaše odluke donosili ranije? I ono što vladajući uporno previđaju je da nije da mi njih nešto tražimo ili da oni nama nešto daju, nego smo mi tek predstavnici hrvatskih građana. I ono što oni trenutno taje, a to je kako se donose odluke u Stožeru koje u bitnom mijenjaju živote i zdravlje svih naših građana donose, taje hrvatskim građanima, a ne nama. Mi smo tek njihovi glasnogovornici. Poštovana gospođo zastupnice Selak Raspudić, svi smo naravno svjesni da ova korona kriza možemo slobodno reći nedoživljena u našim životima ima mnoge posljedice: i ekonomske, gospodarske, sociološke, psihološke, političke. Teško bi ih sve bilo nabrojati. No, dozvolite da u ovom vašem izlaganju samo naglasim jednu. Da krenemo malo u spekulativne vode. Spomenuli ste famozni klub u Slavonskoj. Pa eto, neka se malo sada zabavljamo spekulacijama. Mislite da je taj famozni klub bio jedno jedino mjesto gdje su se mali faraoni okupljali tijekom prvog zatvaranja? I mislite li da i ovoga časa u ovom tzv. Šepavom lockdownu postoji neki novi drugi klubovi u kojima se nazdravlja i dijeli novac poreznih obvenika? Ali za pretpostavit je da je taj klub bio tek nastavak određene prakse, a ne njezin početak. No vratimo se na ono što je ključno ovdje jer smo mi zakonodavno tijelo, a to je zakonodavni okvir. U trenutku kada su sve ovlasti o djelovanju Stožera vraćene u ruke Vlade, onda je Vlada i najodgovornija za njegovo postupanje i za praćenje i provedbu njegovih mjera. A kada ta ista Vlada, članovi te Vlade krše te mjere za vrijeme lockdowna boraveći u određenim klubovima onda se ne postavlja samo pitanje moralne, nego i pravne odgovornosti. Poštovana kolegice referirala bi se na problematiku koju ste iznijeli vezano uz antigenske testove. Evo, ja sam postavila pitanje, zastupničko pitanje ministru Berošu, pa me evo zanima kakav će biti njegov odgovor u onom zakonskom roku. A zanimalo me koliko je novaca utrošeno na antigenske odnosno na PCR testove od početka epidemije do danas u Republici Hrvatskoj po zdravstvenim ustanovama, koliko je nabavna cijena, koliko je izlazna cijena. Pa evo vidjet ćemo onda što će se odgovoriti ili će to još uvijek biti tajna ili će biti transparentan odgovor. I također bih podcrtala ono što ste govorili, a što se zapravo odnosi na Cost-benefit analizu. To stalno ponavljam, nismo dobili odgovore niti od nacionalnog stožera, niti od ministarstva, niti od Vlade. U više navrata sam govorila s jedne strane antigensko testiranje treba biti masovnije, a s druge strane troškovi za opremu, za respiratore, da ne govorim o ovim gospodarskim zapravo učincima koje ćemo tek Zahvaljujem. Mislim da je temeljni zadatak barem nas kao oporbe ako već vladajuća većina se ne želi odlučiti na isto, upravo ovo što ste rekli, a to je da inzistiramo na transparentnosti toga kako je do sada trošen novac. Jer zamislite, to je kod nas tajno i nema javne nabave. Možda smo mogli u panici složiti se i s time u početku? No, što se događa sada kada se tržište resetiralo, kada se nabava itekako povećala i kada se barem taj dio situacije u vrijeme ove krize smirio? Zašto mi i dalje nemamo pravo znati što se sve nabavlja, kome se pogoduje i po kojim cijenama? Kada dobijemo izvještaj o tim pitanjima tek ćemo započeti govor o rastućem i gorućem problemu na koji upozorava UN i sve važne svjetske institucije, a to je porast korupcije u pitanju javne nabave u vrijeme svake krize, pa tako i ove korona krize. Kolegice Selak Raspudić ja bih se referirala na vaš uvodni dio. Meni se čini da su ovdje kada je riječ o Stožeru i o Izvješću o radu stožera stvari apsolutno okrenute naopako. Kao da živimo o nekom imaginarnom svijetu, umjesto da Stožer odnosno Vlada bude ta koja predloži, inzistira i dođe pred Hrvatski sabor i govori o onom što je napravila, onom što nam je dala napraviti, kako je napravila.

Dakle, ne u onom prime time kao što dobiju neke druge teme, nego u kasnim večernjim satima kao da se želi sakriti, kao da se ne želi o tome govoriti, kao da je to nešto o čemu se ne treba govoriti.

Riječ je o jednom sustavnom omalovažavanju Hrvatskog sabora i svih njegovih članova. Dakle, mi smo i sinoć razgovarali o korupciji i sada u ovim kasnim satima kada se već građani opravdano odmaraju od svih informacija i sadržaja kojima su bili obasipani tokom dana, njima se podastrijeva ova rasprava koja je presudna za njih. I ovaj put na žalost doslovno ne metaforički za njihove živote. Dakle, ponovo se radi na tome da se prikrije i rad i glas saborskih zastupnika, da bi se onda u prime time koji se koristi za neke druge stvari, isključivo za poslove Vlade u kojem ponovno vladajuća većina plješče sama sebi i podastire samoj sebi zaključke ismijavalo sa oporbom kao populističkom, nekonstruktivnom i radilo isključivo na vlastitim prijedlozima, odnosno vodilo jednu vrstu monologa.

Tražili smo da se raspravi ovo Izvješće Stožera, međutim Vlada to ne želi učiniti. I dobro su primijetili oni koji su govorili prije mene, mi imamo jako važne teme ovih zadnjih nekoliko dana u kasnim večernjim satima. Otvoreno se bavi nacionalnim stadionom, ne kažem da nogomet nije važan ali u vrijeme ove krize sigurno građani o tome ne razmišljaju. I zapravo kakva se poruka šalje ovakvim ponašanjem Vlade što mi možemo uopće učiniti osim što možemo inicirati ovakve rasprave. Jasno je da je njihova namjera ispucati sve ove za njih opasne teme sada u ovo vrijeme, a vidimo što se događa sa Stožerom i sa Znanstvenim savjetom. Sada kada se utakmica gubi svi žele pobjeći sa broda koji tone i želi se svaka rasprava u hrvatskom društvu ugušiti. Zahvaljujem kolega Grmoja. Neću biti pesimistična. Sabor radi, mi radimo svoj posao i vrlo ga ozbiljno shvaćamo proučavajući sva inozemna iskustva i svu relevantnu znanstvenu literaturu konzultirajući sa našim Savjetom kako bismo donosili odluke i kako bismo podnosili ovom Saboru zaključke. A gruda koja se trenutno kotrlja kada govorimo o sve više ujedinjenoj oporbi po pitanju korupcije, pa sada i po pitanju ovog Izvješća Stožera polako se pretvara u lavinu. Sabor radi, Sabor će i nastaviti raditi a njegov glas će se bez obzira u koliko kasne i sitne noćne sate bio gurnut vjerujte mi čuti. Samo polako! Mi smo podnijeli ovaj zaključak, sad smo već podnijeli novi koji se tiče nabavke medicinske opreme. Nećete nas zaustaviti niti ćete nas spriječiti da radimo.

Kolegice Hrvatski sabor je jedini koji može kontrolirati, ima pravo kontrolirati rad Nacionalnoga stožera. Međutim, vidimo da je tu Stožer u problemu, da svi oni koji nemaju stručnjaci stranačku iskaznicu ne mogu pomoći, jednostavno nisu poželjni. A što se tiče kontradiktornosti odluka možemo ih nabrajati, vi ste ih nekoliko nabrojili, ja ću malo poslije, a vidjet ćete što je kazala članica Nacionalnog stožera Civilne zaštite u to vrijeme evo naša kolegica saborska zastupnica ovdje kolegica Bujević. Zaista nema potrebe da kupujemo te maske i da hodamo sa njima po gradu, da hodamo sa njima na posao jer neće taj virus tako priječi, neće nas maska zaštititi od ulaska virusa.

I uvažena kolegica saborska zastupnica doista možda u tom trenutku kao i mnogi nije znala jesu li maske korisne ili nisu, jer se znanstvene spoznaje trenutno mijenjaju iz trenutka u trenutak i neću vas kriviti čak za sve loše odluke koje ste do sada donijeli. Ali ću vas kriviti što upravo sada i ovaj tjedan ranije niste pristali tu praksu promijeniti. Nije bitno što je učinjeno, bitno je što sada zajedno možemo učiniti u ovoj teškoj situaciji a tu vi onda recite hrvatskim građanima zašto tu istu ruku odbijate. Ako već ne u prihvaćanju naših prijedloga, onda barem u prihvaćanju našeg nadzora što je temeljni zadatak ove institucije. Znači ne ono što ste do sada činili, nego zašto tu praksu niste odlučili promijeniti. Prvi je Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, zastupnik Miro Bulj.

Hvala lijepo. Klub MOST-a aktivno i dalje traži, inzistira na tome da Sabor i saborski zastupnici obavljaju svoj posao koji mu Ustav nalaže, a naravno i povjerenje koje je nama saborskim zastupnicima dao hrvatski narod. Naravno da ovo ne prenosi javna televizija, ima puno bitnijih stvari nego danas govoriti o problemu korona virusa, problemu rada Nacionalnog stožera.

Međutim mi ćemo i dalje inzistirati kao Klub MOST-a zajedno sa našim kolegama iz oporbe, jedinstveno, jedinstveno da ovaj sabor obavlja onu ulogu koju ima Ustavom. Sabor je dao ovlasti nacionalnom stožeru, Klub MOST-a tada nije glasao za, bili smo suzdržani zato što vremenski period nije određen, to je prvo. Drugo vrlo bitno je šta nacionalni stožer se ne ponaša u skladu sa onim što preporučava jer ministar Beroš kao ključna osoba, super Vili, znate da je u početku super Vili da su djeca u dječjem vrtiću slali na Otvoreno svako veče je bila ovaj emisija kao super Vili heroj koji leti on, ministar Božinović to je letilo ko da im je 11 godina, a ne već koji su u nekim godinama kao i ja. Tada je narod imao toliko povjerenje u te ljude da doslovno da je rečeno da odate, da je rečeno da je mjera da moramo odati goli po ulici, odali bi goli. Doslovno toliko su ljudi bili, imali povjerenje. I šta se događa? Događa se da ministar Beroš kaže molio bih mlade da se ne druže zbog svojih, da ne idu u diska, da rastojanje 2 metra, međutim on bez ikakvog problema sa našim estradnim zvijezdama se slika zagrljen i objavljuje na svoj facebook, bez ikakve grižnje savjesti.

Toliko nebuloza, toliko nebuloza. Sport, spotaše ste doveli, poglavito djecu, djeca u razredu skupa side cijeli dan, skupa idu na marednu, skupa se druže, poslije toga kaže ne morete trenirati zajedno, nema treneniga. Prva i druga liga može, a djeca ne mogu. Pa šta će sačuvati djecu našu nego sportska aktivnost? Pridržavaju se naravno mjera. Ako side zajedno u kupama ne vidim razloga zašto se ne bi bavili sportom, pridržavaju se mjera, ali ne, o tome sabor ne smije raspravljati, ne smije dati ovdje izvješće nacionalni stožer i Andrej Plenković koji je preuzeo odgovornost, ne more Pilatovski prati ruke, otrest od sebe sve što ne valja. On je odgovoran. Vi kolegice i kolege ako pristajete na ovo da stožer bez toga da mi koji smo jedini nadzor, jedini kontrolor nema drugog kontrolora predali sve ovlasti Vladi, da mi apsolutno smo kao, zato je nepovjerenje ljudi u ovo tijelo. Zašto? Zato što Vlada vam vodi glavnu riječ, Vlada je izvršno tijelo, a mi smo oni koji dajemo okvire u bilo čemu tako i u ovom pitanju. Kaže šta će saborski zastupnici, oni nemaju poima o ničemu. Pa mi smo oni koji da pitamo nelogičnosti koje se događaju i nepovjerenje ljudi u ovaj dio rada stožera. Pa znanstvenici ne mogu tu pristupiti kao stručnjaci u nacionalnom stožeru kao savjet Vladi ako nemaju stranačku iskaznicu, pa to sramota u demokraciji. Pa jel to sramota?

Sramotan način. JANAF tri ministra u lockdownu arče, banče, rastaču novac na brojaču u Dragana Kovačevića klubu. Jesu dobili sankciju, kaznu? Lako je uvoditi sankcije i kazne običnom puku, čovjeku koji je orao oranicu 3 km u krugu da uzmeš šestar nema nikoga oko njega njemu 8.000 kuna, opala ga.

Mi smo znači izglasali na prijedlog Vlade, ovaj sabor, tj. prošli mandat, MOST nije podržao jedini kao klub i vidimo da smo bili u pravu. Sad tek vidimo da smo bili u pravu, da ste vi prevara.

Ali stavimo sve na stranu, kolegice i kolege mi u ovom trenutku nemamo drugo alata i građani to od nas očekuju da stožer da izvješće građanima, kad daje građanima daje i nama, pred javnosti da da izvješće Hrvatskom saboru. Vrlo jednostavan zaključak. Davali smo vam na mjere, davali smo vam na mjere amandman koji je bio korektan, bio je, da vam ga i Klub MOST-a, daj ga, da svaki mjesec dajete izvješće. Pa šta bi onda tribali ovdje biti roboti, najbolje da robote meti 76 robota ovdje Andrej Plenković.

Di je demokrata, što ne štiti demokratska prava parlamenta? Pa ovo je kršenje Ustava, ovo je kršenje demokracije, ovo je diktatura. Ovo je diktatura i onda dođe još jednom premijer, kaže svaki mjesec dođe premijer.

I on nama govori pa šta bi tribala bit oporba nego jedinstvena oko biti značajnih za život ljudi i stvari. Šta bi tribala bit oporba? Vama bi tribalo odgovarat da je oporba ujedinjena kao vaš kontrolor, kao kontrolor hrvatske Vlade. I da prihvatite vi da Izvješće Nacionalni stožer daje svaki mjesec. To bi trebala biti obaveza Stožera prema hrvatskim građanima, ne prema Miru Bulju. To je sad drugi problem. To je drugi problem kolega Borić sa puno više glasova nego saborski zastupnici koji će biti roboti. Najbolje je robotizirati Sabor.

Dragi kolegice i kolege, mi smo kao klub MOST-a dakle uputili ovaj zaključak, tražili smo raspravu ovdje u Hrvatskom saboru, pružili smo i nekakvu ruku suradnje vladajućoj većini. Bili smo spremni čak i podržati određene prijedloge i izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ako bi se prihvatio ovaj amandman kojeg smo dali jer smo smatrali da se mjere trebaju donositi ovisno o stanju na terenu i na temelju nekakvih ulaznih podataka, parametara. Dakle, da znamo što trebamo postići kako bismo ublažili mjere, kakvo stanje na terenu oko broja zaraženih, umrlih, znači su potrebni da bismo uvodili nekakve strože mjere. Nikakvih parametara nema. Mjere se uvode, ne znam kako se sjete u Vladi. I ja nemam nikakav problem čak ni s tim, ali onda treba biti pošten i reći mi smo cijelo ovo vrijeme donosili političke odluke. Ne se skrivati iza struke. Ja sam ako ste me dobro slušali još u ožujku i travnju govorio da u Savjetu, Stožeru ne smiju sjediti samo epidemiolozi. Vi ne donosite odluke koje utječu samo na zdravstveno stanje nacije, vi donosite odluke koje utječu na psihološko stanje nacije. Vi donosite odluke koje utječu na ekonomsku situaciju, gospodarsku situaciju, na socijalnu situaciju, na siromaštvo koje nas potencijalno čeka. I ja sam se zalagao za to da Vlada na temelju preporuka i savjeta i epidemiologa i ekonomista i psihijatara i svih onih koji bi trebali biti uključeni u rad Savjeta i Stožera, da onda Vlada donosi političke odluke. Ali problem je što ste vi sve predstavljali kao nekakve odluke struke, a na kraju je sve ispalo politizacija i politika. I kao što je rekla kolegica Selak Raspudić, nemam ja problem sa tim da je netko pogriješio i to sam ja rekao ovdje ministru Berošu. Znači evo kolegica Grba Bujević, ali onda je trebalo nakon te pogreške, jer ovo je nova situacija ne samo za vas, za ovu Vladu, ovo je nova situacija za cijeli svijet. I nema Vlade koja nije pogriješila, ali kad se pogriješi onda se prizna da se pogriješilo i ispravljaju se pogreške. Vi to niste spremni i zato narod gubi povjerenje u Stožer. Zato imamo znači u Savjetu svađe između članova Vladinog Savjeta, zato odlaze znanstvenici iz tog Savjeta, odnosno vi im se zahvaljujete, pa onda demantirate. Ni sami više ne znate gdje ste. I to vam je ono kao kad se izgubi utakmica onda se traži krivca, a kad je bila dobra situacija onda ste se svi željeli okititi time, onda ste željeli i na izborima profitirati zahvaljujući toj dobroj situaciji i na tome ste dobili izbore i to ste nam ovdje nekoliko puta ponovili. Ali sada preuzmite odgovornost. Ne može sada hrvatski narod biti kriv za lošu situaciju, a dok je bilo dobro onda ste vi ti koji ste zaslužni za stanje. A situacija će na žalost biti sve gora i gora. I daj Bože da ovo sve prestane i da vas mi nemamo razloga prozivati, znači zbog situacije posebno zdravstvene oko korona virusa, nego da se bavimo onim starim problemima kojima smo se bavili ovdje kao što smo se sinoć bavili korupcijom. Ali mi ćemo i dalje upozoravati na sve ono loše što se događa i oko zdravstvene situacije i oko korupcija. Kolegica Selak Raspudić je otvorila danas jednu jako bitnu temu korupcije u koroni ili korupcije tijekom korone ili korona profiterstva i o tome ćemo govoriti. Ne zato što se nadamo da ćemo na tome nešto dobiti nego zato što je to važno za hrvatsko društvo. Netko o tome treba sada govoriti. I bit ćemo vam tu za vratom kada već niste željeli imati oporbu s kojom možete zajedno donositi odluke s kojom možete surađivati onda ćete imati oporbu koja će budno pratiti što radite. Kolega Grmoja, evo pažljivo sam slušao i uvodni govor gospođe Selak i vas, pa sam htio pitati da li je znanstveni savjet MOST-a i vrsnih epidemiologa predvođenih vama s obzirom na izrečeno, znači podnošenje trodnevno podnošenje izvještaja, trotjedno podnošenje izvještaja njemačkom parlamentu da li ste uzeli u obzir utjecaj tog podnošenja izvještaja na ono što se događa u toj državi ovih dana posebno zadnjih 8 dana da biste mogli govoriti da je netko kriv ili manje kriv. Ne znam da li ste se konzultirali sa tablicama ili sa svim onim podacima koji su dostupni.

Kolega Boriću ja se nikada nisam predstavljao kao epidemiolog i nisam se skrivao iza struke. Ja sam političar i donosim političke odluke na temelju razno raznih imputa znači i konzultiranja struke, a vi ste se skrivali iza struke, a donosili ste političke odluke i to sam vam rekao kod Vukovara. Zašto se bojite reći da je to politička odluka? Vukovar nam je važan i idemo u Vukovar usprkos ovoj epidemiji i narod bi vas poštivao. A vi se skrivate između struke i muljate, jedan dan ovo, drugi dan ono. Što se tiče Njemačke, znate zašto je bitno, bez obzira na situaciju, ja nisam epidemiolog i ne mogu sad procjenjivati na temelju njemačkog broja stanovnika je li u njih gora situacija ili je u nas gora, ali ono što mogu to je da Bundestag i njemački političari će sigurno imati više povjerenja hrvatskih građana za, njemačkih građana za provođenje mjera ako narodu podnose izvještaje. Slijedeći Klub zastupnika je SDP, uvažena zastupnica Andreja Marić.

Hvala gospodine potpredsjedniče sabora. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, već mjesecima upozoravamo što na presicama, što u izlaganjima u saboru u priopćenjima da od rujna stiže novi val, drugi val epidemije, da sustav treba pripremiti, da će se dogoditi eskalacija epidemije. Liječničke udruge u nekoliko su se navrata obraćale Vladi, nacionalnom stožeru, javnosti. Pojedini članovi Vladinog znanstvenog savjeta, znanstvenici i stručnjaci izvan savjeta također su kao i svi mi spomenuti prijedlozima, savjetima, upozorenjima kontinuirano naglašavali potrebu ranijeg uvođenja konkretnih mjera, prije nego što se tek nedavno poduzelo. Vjerujem da nam je svima cilj hitno smanjenje broja zaraženih odnosno oboljelih time i umrlih. Zdravlje ljudi je nadstranačko pitanje i stalno pozivamo na konsenzus. Unazad preko 9 mjeseci kako nacionalni stožer imenovanjem od strane Vlade svojim mjerama nastoji upravljati krizom krajnje je vrijeme da o svom radu izvještava najviši dom u RH, dakle Hrvatski sabor. Među mjerama koje su donesene 26.11. ove godine ima niz mjera koje su trebale biti uvedene već par tjedana prije, pogotovo one koje ne ulaze u domenu lockdowna, a odnose se na smanjenje grupiranja ljudi, nošenja maski, dezinfekciju prostora, ograničenja u javnom prijevozu. Možda ne bi niti trebalo doći do zatvaranja teretana, kafića, restorana ili bi ih trebalo uvesti samo u pojedinim regijama, naravno pogođenijim, a ne cijeloj Hrvatskoj. Očito je izostao balans i koordinacija između lokalnih stožera i nacionalnog stožera. Premijer Plenković je na konferenciji za medije 26.11. ove godine kada su predstavljene ove strože mjere rekao, citiram: „Pozivali smo sve na maksimalnu odgovornost i solidarnost i upozoravali da se situacija brzo može pogoršati ne budemo li se pridržavali mjera. Nažalost u tome nismo uspjeli i sada smo primorani dodatnim ograničenjima za društveni život i gospodarske aktivnosti pokušati suzbiti širenje epidemije.“ Završen citat. U daljnjim aktivnostima i izjavama vladajući isplivalo je da se odgovornost prebacuje na građane. To smo čuli i danas na Odboru za zdravstvo od pojedinih kolega iz vladajuće kvote. Da ima jedan dio građana koji se ne drži mjera, koji ne priznaju postojanje virusa, koji se ponašaju neodgovorno, koji barataju teorijama zavjere dok im njihovi susjedi umiro od korone, koji se inate javni red i mir. Za takve jest novčano sankcioniranje. No upravo nedosljednost u mjerama koje propisuje stožer, dvostruka mjerila, kontradiktornosti, prilagodba mjera kako i u kojem trenutku politički odgovaralo premijeru Plenkoviću i Vladi, doveli su nakon onog početnog podržavanja od strane struke i građana, nakon nekoliko mjeseci do pada povjerenja u rad stožera i Vlade i do zbunjenosti građana, a time i do eskalacije epidemije. Tek 4.12. ove godine na sjednici Hrvatskog sabora nakon donošenja Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstava od zaraznih bolesti donesen je zaključak kojim se zadužuje Vlada RH da Hrvatskom saboru 3 puta godišnje dostavlja izvješće o učincima provedbe mjera iz navedenog zakona dok je na snazi odluka o proglašenju epidemije bolesti Covida. Navedeno stoji u mišljenju Vlade koje smo dobili danas u svega 2 rečenice. Dakle, ovo što govorimo zaključku i da se predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati prijedlog današnjeg predlagatelja. Niti pola stranice teksta. Naravno da ćete vi sa svojih 76 ruku izglasati što ste naumili, no ja vas pitam zašto se bojite transparentnosti i komunikacije, u čemu je problem? Postavljam još pitanje, zašto je to sve skupa nastupilo 4.12., zašto samo dostavljanje izvješća 3 puta godišnje? Zašto vladajući ne prihvate višemjesečno traženje oporbe odnosno danas predlagatelja da se podnosi izvješće o radu barem jednom mjesečno, a ovisno o eskalaciji epidemije i češće. Zašto ne prihvatite pruženu ruku da zajedničkim promišljanjima iznesemo najbolje alate za borbu protiv pandemije? Zašto ne slušate savjete većine iz Vladinog znanstvenog savjeta? Već smo govorili i danas smo čuli, u Stožer morate uključiti i psihologe, rastu anksioznost, strah, uključite i komunikologe. Mi ne obezvrjeđujemo dosadašnji rad i napore članova Stožera, no očito nešto ne štima kada mjere koje se donose nisu polučile adekvatne rezultate. Najgori smo u Europi. Još nešto vezano uz mjere koje su se mogle uvesti, a nisu. Ja sam još 16.11. sam se obratila Lokalnom stožeru civilne zaštite u Međimurju s dopisom, inicijativom da se uvedu dodatne mjere koje nisu lockdown već uključuju više testiranja, online nastavu, itd. O tome sam govorila i za ovom govornicom, naravno da nisam govorila napamet nego sam konzultirala stručnjake, znači specijaliste infektologije i epidemiologije, tu ističem ponovno prof. Branka Kolarića, člana Vladinog znanstvenog savjeta kojeg se također, nastojalo izbaciti. Dakle, idemo redom o kojim se mjerama radi. Tražila sam testiranje PCR svih zaposlenika zdravstvenih ustanova na području Međimurja te zaposlenika i štićenika domova za starije i nemoćne, uključujući i privatne. Međutim, tek sada kada smo već neko vrijeme najpogođenija županija u Hrvatskoj, odnosno najgori u Europi se govori o antigenskom testiranju, dakle nabavljeno je 1250 testova kojima bi pristupili korisnici i zaposlenici u domovima za starije i nemoćne. Zbog proboja virusa na „necovid“ odjele u bolnice, u bolnici, odnosno u domovima, zbog sve više oboljelih zaposlenika navedenih ustanova, sad se, hoćete, nećete, mora pristupiti većem broju testiranja. Evo i ja sam jučer 5. puta testirana kao zdravstveni djelatnik, a sve skupa se moglo i ranije. O najavljenom testiranju u nekoliko naših škola koje se najavljivalo iz Zagreba i u medijima, naši epidemiolozi nisu bili upoznati pa se od toga odustalo. Vidjeli smo da se započelo u Zagrebu i nakon toga se shvatilo da je potrebno prijeći na online provođenje nastave u školama. Ali samo u srednjima. Druga mjera, masovno testiranje brzim antigenskim testom asimptomatskih ljudi, ciljano, zaposlenika poduzeća, tvrtki, kafića, restorana, škola, zaposlenika vrtića, dakle svugdje gdje radi više ljudi. E sad, da se to već počelo ranije raditi, ne bi se dogodilo ovakvo širenje zaraze među zaposlenicima u poduzećima, što vidimo na terenu, ne bi se dogodilo tajenje kontakata oboljelih jer se boje za posao jer u izolaciji imaju manja primanja, jer si neki poslodavci tjeraju na posao čak i dok čekaju na rezultate testiranja, a onda ispadnu pozitivni, itd. Korona se nažalost uvukla u svaki kutak, što naše županije, a što i šire. Masovnija testiranja su jedini ispravni put kako bi se što prije izolirali pozitivni odnosno oboljeli građani. Struka i znanost kažu da epidemija nije više pod kontrolom, kad je pozitivno preko 5% testiranih. A kako je kod nas? Od 30 do preko 50% testiranih. U prosjeku u zadnjih tjedan dana u Hrvatskoj 35,6% je udio pozitivnih u ukupnom broju testiranih, a danas u Međimurju od 606 testiranih, 317 pozitivnih, znači preko 50% pozitivnih. Dakle, treba još više testirati. Treća mjera, masovno testiranje brzim antigenskim testom svih asimptomatskih stanovnika iznad 10 godina starosti, blisko testiranju u Slovačkoj. Navedena mjera se čini naizgled jako skupa i teško provodljiva, no prema izvješćima, nakon testiranja velikog broja stanovnika u Slovačkoj, od 3,5 milijuna testiranih, preko 38 tisuća je bilo pozitivnih antigenskim testiranjem koji su onda izolirani i nisu više širili bolest. Četvrta mjera, javni poziv svim simptomatskim stanovnicima da se hitno jave nadležnim liječnicima kako bi se provelo PCR testiranje. Mi u praksi svjedočimo da se mnogi oboljeli i dan danas kasno javljaju liječniku, neki i s teškim kliničkim slikama. Smatram da je dobro da se uvode tzv. pozivni centri, kao što je evo, uvedeno u 11. mj. u našoj županiji, koji je otvoren za sva pitanja sugrađana, no potrebna je kontinuirana edukacija naših građana i stalni poziv da se javljaju liječnicima ako imaju simptome, što prije naravno. Znači to sam predlagala još prije 3 ili 4 tjedna. Rezultati antigenskih testiranja, ali i istraživanja van Hrvatske, pokazali su da je među djecom i mladima velik broj asimptomatskih ili s blagim kliničkim slikama koji potom prenose bolesti starijima, dakle članovima obitelji, odnosno starijim sugrađanima. I evo friška vijest, u mojoj županiji kreće i za više razrede, ali tek od 14.12. Šesto je bilo ograničenje vanškolskih aktivnosti na 4 tjedna, dakle, cilj je bio što više smanjiti kontakte i među školarcima i među drugim građanima. I rad od kuće gdje god je moguće. Dakle ovdje je jedan cijeli niz mjera koje stoje na raspolaganju i koje su jednim dijelom zakasnile, ali za poboljšanje nikad nije kasno [[Upadica: Vrijeme.]] Evo, hvala.

Iskreno, vama želim ono što želim sebi. Da ova pandemija čim prije završi, iskreno i da što manje našeg naroda strada. Iskreno. Situacija je ozbiljna i ozbiljne situacije zahtijevaju odgovorno ponašanje. Ozbiljne situacije traže i razboritost i u ozbiljnim situacijama nitko ne bi trebao paničariti. Pa koliko god zahtjevna bila ta ozbiljna situacija teška nema panike, ne bi trebalo biti panike. Život mora teći. To znate vi, ovdje vas ima nekoliko hrvatskih branitelja, neke poznajem, o nekima sam čuo. U najtežim situacijama život mora teći, ne smije stati. Ono što hrvatska javnost vidi, vidi da su donešene mjere koje su dobrano posvađale hrvatske znanstvenike između sebe, poduzetnike, sportaše. Sad vidimo učitelje, roditelje, učenike.

Dopustite mi reći, čini mi se da vam je fokus na trenutnom i kao da se ne razmišlja koje su posljedice po psihofizičko zdravlje koje donosi ova pandemija anksioznost, depresija mladih ljudi. Svatko razborit je za one mjere koje donose sigurno dobro građanima. Imamo li pravo pitati se jesu li sve mjere logične? Čini mi se da se nagazilo one najmanje koji su možda minimalni rizik za zdravlje, a veliki centri, evo konkretno kroz koje prolaze tisuće ljudi u zatvorenom, u zatvorenom prostoru oni rade. Smijem li postaviti pitanje sa ovog časnog mjesta kako je to moguće? Kako je moguće da veliki trgovački centri rade, a terase ugostitelja ne mogu raditi? Terase na otvorenom? Kako je moguće da građani poput Luke Krmića zabranjeno im je bilo prodavati svoje mandarine na otvorenom štandu u svoj kombi, a uvozne lobije što? Štitimo? Crkva uznesenja blažene djevice Marije u Rijeci, mi je zovemo Riječani fiumani vela crikva, ogromna je predivna crkva u koju vam stane između 600 i 800 ljudi, 800 hajde ako se nagruvamo, ali 600 ljudi bez problema. I u tu crkvu može 25 ljudi, to su mjere. U redu. I onda imamo u istom gradu crkvu Fabijana i Sebastijana, nedjeljom je i tamo misa. Crkvica možda ima nekih 40 kvadrata ako, jedva stane 30 ljudi. E sad i u tu crkvicu može samo 25 ljudi. Razborito, ne bih rekao. Nagazilo se sportaše bez kriterija i iznimaka. Zabranjeno je trenirati plivačima u plivačkom klubu koji plivaju u svojoj stazi, roniocima, onima koji skaču u vodu sami a ne mogu trenirati. U istom tom bazenu vaterpolisti slobodno treniraju. Zabranjeno je jedrenje. Jedrenje? Gdje su sportaši u svojoj jedrilici na morskom zraku a trener je 10 metara od njih u gumenjaku. Zabranjene su teretane. Vidimo da su podnešene ustavne tužbe zbog nejednakog tretmana. Pazite ovo, u teretanu vi ne smijete ući u istoj obuči sa kojom ste došli u teretanu, obvezno je presvlačenje odjeće, korištenje osobnog ručnika, dezinfekcija, čišćenje svake sprave nakon korištenja. Pa mislim pa nitko ne plazi jedan po drugome u teretani. Tamo dolaze ljudi snažnog imuniteta, zabranjeno. Svi treniraju na istom terenu. Radnički nogometni klub Split je u trećoj ligi, on ne može trenirati, a ženski nogometni klub u prvoj ligi najnormalnije trenira na što je upozorio profesor Čular sa Kineziološkog fakulteta u Splitu. Puno ima nelogičnosti. I evo zato držim da je važno da budemo razboriti, razboriti. Ovom prilikom na kraju želim posebno pozdraviti rukometašice iako ni jedna jedina utakmica nije prenešena, one su izvojevale ogromne pobjede.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Rad u Hrvatskom saboru nas saborskih zastupnika i naših klubova traži poznavanje sadržaja o kojem se govori ali i poznavanje forme i Poslovnika Hrvatskog sabora. Tako da moram reći slušajući do sada ispred mene uglavnom članove kluba MOST-a osim uvažene zastupnice Marić, ne znam o kom mi dokumentu već razgovor imamo. Ili vi gospodo u MOST-u ne znate o kojem dokumentu govorimo. Dakle, ja ću vas podsjetiti o čemu mi ovaj čas raspravljamo. Mi večeras raspravljamo o prijedlogu zaključka MOST-a da se zadužuje Vlada RH da u roku od 30 dana dostavi Hrvatskom saboru Izvješće o radu Stožera Civilne zaštite za razdoblje od 6 mjeseci počevši od 18. ožujka.

Ovako mi možemo slobodno ovo prihvatiti, ali ovo je manje od onoga što smo mi predložili. Trebali ste kao klub, ozbiljni klub u Hrvatskom saboru doći ovdje sa amandmanima i te amandmane uskladiti sa vašim nastupima, vašim govorima, s vašim raspravama. Ovo što vi govorite nije ono što piše ovdje, to smo svi pročitali. Prema tome, ono što vi govorite to je bio amandman. Vi ste još očito u prošlom tjednu, a od tad je prošlo 9 dana, život ide dalje. Amandman, mi ne raspravljamo o vašem amandmanu kojega ste vi poslali na zakon. Zaboravite na to. Mi raspravljamo o ovome što ste napisali i što ste sa 30 ruku podržali da uvrstimo u dnevni red. Mi smo uvrstili u dnevni red zaključak kojega ste vi napisali u rujnu, a ne amandman kojega ste dostavili od prije par dana. To je bitna razlika, to je forma. I prema tome, tražite od nas da podržimo nešto, a govorite o nečemu trećemu. To je u nesuglasju sa onime što ste predložili. I o tome možemo govoriti. I sad ćemo govoriti o meritumu, dakle.

Ruka suradnje je bila poštovani prijatelji predlagatelji onog trenutka kada je Vlada došla u Sabor sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Što ste vi? Jeste jednu mjeru predložili? Pa da smo je mi odbili, pa biste onda imali pravo, s punim pravom reći ne prihvaćate naše amandmane, naše mjere. Mene interesira jedna mjera. Jednu ste mjeru, da ste jednu mjeru predložili i da ju je Vlada i vladajuća većina odbila e onda bismo mogli govoriti o tome da ne želimo prihvatiti pruženu ruku suradnje. Niste! Dakle, to niste napravili.

Ali ste onda kad to tražite, trebali ste pročitati odluku Ustavnog suda. Odluka Ustavnog suda govori da je Sabor ovlašten odrediti da li će se u ovoj epidemiji svoj način obrane od ovog virusa temeljiti na članku 16. Pa će zakonima jednim, pa drugim, pa trećim, pa njihovim izmjenama propisivati mjere kojima će ograničavati ljudska prava i slobode nebi li zaštitili zdravlje naših građana. To je rekao članak 16.

Niste gospodo! Pročitajte to nije teško ići na mrežne stranice Hrvatskog sabora. Dvotrećinskom većinom smo samo donijeli izmjene Zakona o sustavu Civilne zaštite, ali najvažniji zakon koji je donesen u Hrvatskom saboru za borbu protiv epidemije, covida-19 je Zakon o zaštiti pučanstva i njegove izmjene. Sa 80 ruku.

Pogledajte vi koji ste bili zastupnici, a možete i vi koji niste, a mogu i naši gledatelji koji to gledaju neka provjere na mrežnim stranicama sa kojom smo većinom. Nismo, nego sa 80. Da se vratim na ovo što je Ustavni sud rekao. Nije Ustavni sud rekao da se u slučaju aktivacije članka 17. To nije rekao ni Ustav ni Ustavni sud. Ustavni sud je rekao da ukoliko se zakonodavac odluči aktivirati članak 17. da do onda odlukom a ne zakonima, odlukom utvrđuje koja se to prava i slobode hrvatskih građana mogu ograničiti isključivo dvotrećinskom većinom.

Dođite u Sabor sa odlukom o dvotrećinskom većinom koje ćemo to mjere. Podržat ćemo vas. Recite koju mjeru ćemo predložiti da je aktivira Nacionalni stožer, a što nije sadržana u zakonu koji osporavate. Dajte jednu mjeru. Mi smo, predložili smo samoizolaciju niste je podržali. Dajte vi neku treću mjeru, dajte neku mjeru koju mi ne znamo, dajte kao oporba pa onda kažite da vam ne pružamo ruku suradnje. To što ćemo izvještavati Hrvatski sabor o.k. izvijestit će ga Vlada prema zaključku HDZ-a u siječnju na prvoj sjednici odmah prvi tjedan će Vlada izvijestiti što je napravila. Mi ćemo još ovaj i idući tjedan biti u Hrvatskom saboru. Usput u tjedan dana tri puta govorimo o toj temi, tri puta. Prvi put na Zakonu o zaštiti pučanstva, drugi put večeras, a treći put ćemo sutra opet. Dva puta po prijedlogu oporbe. Dva puta o tri u Hrvatskom saboru. Na ovo ste večeras vi predložili jer ste sa 30 potpisa zatražili da o ovome raspravljamo. Kada sam ja bio oporbeni zastupnik 4 godine nisam mogao svoju interpelaciju raspraviti u Hrvatskom saboru, 4 godine nisam mogao a mi smo izmijenili Poslovnik gdje vi to možete svaki tjedan imati svoju točku dnevnog reda.

Prema tome, naša ruka suradnje je pružena, ali ne na općim načelnim stvarima koje smo mi već donijeli zakonima u Hrvatskome saboru. Nego dajte predložite konkretne mjere, mijenjajte što želite, predložite zakone koje vi mislite da mi ne znamo, a vi znate. A da bi ti zakoni kada bi ih mi usvojili pomogli Nacionalnom stožeru da ih izvlači po potrebi u datom trenutku. To napravite. Ako tada mi to ne raspravimo, ako mi to odbijemo, pa čak da te mjere možda nisu odmah u startu dobre onda biste nam mogli sa pravom govoriti da smo isključili, da ne znamo ili da ne želimo suradnju sa oporbom u Hrvatskom saboru. Mi tu suradnju želimo. Imali ste priliku prije tjedan dana, jednu mjeru za koju mislite da je bila dobra, a da mi se nje nismo prisjetili predložiti, pa da ste je predložili a mi odbili onda bismo bili isključivi, onda bismo bili jedna vladajuća većina koja nema taj osjećaj da u teškim trenucima kad je potreban konsenzus u državi, kad se ne smijemo dijeliti na političke stranke, na mi ili oni da smo isključivi. Ali vi nama tu priliku niste dali osim što tražite da se, da provodimo borbu na temelju članku 17. za koga je Ustavni sud rekao da ne treba, da je na nama da odredimo koji će biti. Uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Kolega Bačić je povrijedio članak Poslovnika 238. Gdje je rekao niz tj. uvreda i neistina prema saborskim zastupnicima. Prije svega, Klub MOST-a je predložio ovim zaključkom da se da Izvješće za razdoblje od 18. ožujka 2020. znači posljednjih 6 mjeseci za šta niste dali izvješće, a niste prihvatili naš amandman koji smo dali, recimo ako ga prihvatite da ćemo čak podržati vaše mjere premda Stožer ne radi svoj posao [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] Drugo. Mi smo više davali mjera za gospodarstvo koje ste vi prepisali, 90% je tih mjera naših prijedloga.

Treći ste zastupnik MOST-a Miro. Da. Izvolite u ime predlagatelja uvaženi zastupnik Nino Raspudić. Kolegice i kolege, govoreći sad u ime predlagatelja probat ću malo pojasniti kontekst i namjere i ciljeve podnošenja ovog zaključka. Datum kada smo ga uputili je 16.9. 16.9. je situacija iz današnje perspektive gledano bila sjajna, prekrasna. Kako je bilo tada, a što se događalo i kako je eskaliralo kasnije kada smo onda išli sa amandmanom gdje smo tražili da se jednom mjesečno u toj situaciji eskalacije dalje podnosi izvješće. Čuli ste puno konkretnih mjera. Recimo u samom tom amandmanu smo tražili da se iznesu jasni parametri. U raspravama smo navodili inozemne primjere različite modele kako se to sve radi, primjerice model semafora britanski. Jasne parametre na temelju kojih bi se jednom mjesečno Stožer mogao odrediti nakon rasprave u Saboru. Hoće li se mjere pooštravati, ublažavati ili možda čak ukidati. Mi ovaj zaključak nismo napisali, uputili u proceduru samo zato da bi vas sramotili, da bi vas doveli u situaciju da odbijete taj zahtjev u jednoj parlamentarnoj demokraciji u situaciji ovakve pandemije i ugroze se podnese za tih pola godine izvješće što je Stožer radio. Nismo to podnijeli zato. Podnijeli smo to u vjeri iskrenoj, možda naivnoj da ćete postupati kao odgovorni saborski zastupnici poštujući i to zašto sjedite ovdje i da ćete taj zaključak usvojiti. Ja doista još uvijek se nadam da će vas bit dovoljno koji ćete podržati ovaj zaključak, pri čemu ne mislim da time politički trebate kopati jamu samima sebi i svojoj većini, nego postupati u vlastitom interesu.

Međutim, meni se čini da se ovdje postupa po nekim obrascima Lenjinističkim čvrste partijske kontrole. Bila je jedna šala u Sovjetskom savezu o razlici između Kardeljevog delegatskog sustava i sovjetskog socijalizma. Kaže koja je razlika, pa u Sovjetskom savezu se funkcioneri voze u limuzinama, a u Jugoslaviji se radni narod vozi u limuzinama ali preko svojih političkih predstavnika preko funkcionera. To je ta razlika. Meni se čini da se ovdje politička volja delegatskim sustavom delegirala kada su se slagale izborne liste i onda se napunio Sabor, a onda Vlada tj. predsjednik Vlade donosi sve odluke a u Saboru se samo poslušno dignu ruke. Tako mi se čini, ali dubinski želim vjerovati da to nije tako. Ja ne mislim da ste 76 robota koji se tu moglo postaviti, pa da premijer Plenković pritisne gumb za i onda da sve te ruke onda pritisnu za. Ja se stvarno nadam da će nekoliko vas evo uzevši gospodina Hrebaka koji toliko inzistira na transparentnosti, pa u čemu je problem da se transparentno bar jednom u pola godine. Ja se iskreno nadam evo iako gospodin Plenković je odrastao na Kardelju i gospodin Božinović koji vode glavnu riječ, ali nadam se da su negdje čuli za Machiavellija. Postupite Makijavelistički. Machiavelli preporučuje vladaru, a možemo to proširiti evo na vladajuću strukturu. Kaže da one ugodne odluke i vijesti priopćava i donosi sam, ugodne za podanike, a neugodne da prepusti svojim ministrima. Što to znači? Ako treba priopćiti povećanje plaća, mirovina, smanjenje poreza to će vladar sam uraditi. Ako treba priopćiti smanjenje plaća ili povećanje poreza ili neke restrikcije to će preko svojih ministara. Dakle, vi ste ovdje dobili priliku nakon ovih 9 mjeseci da podijelimo odgovornost i to je u vašem interesu da tu odgovornost podijelimo. Ali čini mi se da vi idete drugim putem. I doista odbijanjem evo i ovakvog minimalnog prijedloga zaključka da se bar za tih pola godine podnese prijedlog. U međuvremenu je eskalirala situacija. Kao što smo već čuli preuzimate apsolutnu krivnju za sve ovo što se događa i što će se još događati za to čete platiti račun.

Prva je uvaženi zastupnik Branko Bačić.

To ste valjda i vi toga svjesni i koliko god pokušavate retorički od toga pobjeći, tu ste, tamo gdje smo mi rekli u istom smo roku. Mi govorimo prvi tjedan siječnja kada sabor započinje s radom, a vi govorite o roku 30 dana. Prema tome, u meritumu ste konzumirani našim zaključkom. Što se tiče ozbiljnosti ja to nisam prije imao mogućnosti replicirati jer je bilo čini mi se u ime kluba. Odgovornost se pokazuje vlastitim primjerom. 5. rujna je vaš zastupnik na Festivalu slobode pokazao [[Upadica: Vrijeme.]] što on misli o ozbiljnosti situacije sa koronom. Ovaj zaključak je upućen 16.9., vi ste mogli u 9. mjesecu porazmisliti što vi hoće, pa onda pomisliti pa možda stvarno nije u redu da pola godine već nema nikog izvješća pa da donesete do 1.10. to izvješće. 35 dana je puno, u ovakvoj situaciji je puno naročito od gospodina Capaka čujemo rečenicu da oni sad izrađuju kriterije na temelju kojih će donositi mjere. A na temelju čega su ih 8 mjeseci donosili ili 9? Znači ljudi su zbunjeni, ljudi su izgubili povjerenje. O tome je riječ. Dakle, nije riječ o 35 dana nego je riječ o razdoblju od 16.9. kad ste možda mogli razmisliti malo o toj inicijativi pa donijeti izvješće, pa sve do konca siječnja izgleda kada ćemo to prvo izvješće čuti. Pa stvarno je cinično da kolega Bačić govori o tome da mi nismo dali prijedloge. Pa ako je itko dao i prijedloge i mjere i amandmane i na proračun i mjere za pomoć gospodarstvu i predlagali nekakve modele kako bi se zapravo stožer trebao ponašati i kako bi Vlada trebala donositi odluku to smo mi. I onda kaže da su oni konzumirali naš prijedlog. Pa imali ste naš amandman znači na zakon da jednom mjesečno podnosite izvješće. A ovo je staro kolega Bačiću, gotovo 3 mjeseca ovaj naš prijedlog i ja sam morao potpise skupljati da ovo dođe na dnevni red. I što nam poručujete danas? Mi ćemo za 35 dana podnijeti izvješće. Ma podnesite izvješće odmah.

Kolega Grmoja u međuvremenu je od vašeg, od vašeg zaključka kojega nismo raspravili Vlada podnijela izvješće, godišnje izvješće je podnijela Vlada u kojem izvješću je, pročitajte ga, najveći dio je posvećen borbi protiv korupcije.

Da, povrijeđen je Članak 238., kolega Bačić grubo krši Poslovnik, nije uopće ničim opovrgnuo ono što sam ja rekao da Vlada ne želi podnijeti izvješće o radu stožera. Nas izvješće o radu Vlade ne zanima, nas zanima što je stožer radio, kako je donosio mjere. I na to kolega Bačić nema odgovora osim što može izaći iz sabornice što upravo i čini.

Dakle, u izlaganju gospodina Bačića rečeno je kako smo mi zahtijevali aktiviranje Članka 17. Ustava, mi to nikada nismo činili. Hipotetski smo govorili uvijek isto, kad već niste se odlučili na aktiviranje Članka 17. Ustava začuđuje i vidjeli smo već znanstveni radovi hrvatskih znanstvenika, profesora na Pravnom fakultetu izražavaju isto čuđenje i nedoumicu zašto se nije postupalo po Zakonu o zaštiti pučanstva od civilnih bolesti koji je nota bene donesen za situaciju zaraznih bolesti što Covid apsolutno jeste, nego se postupalo po Zakonu o sustavu civilne zaštite. Jedino logično objašnjenje je to da je uzde trebao držati gospodin Božinović.

Poštovani kolega Raspudić evo ja bi se referirala na ono što ste govorili da je MOST poslao ovaj zaključak 16.9., dakle sasvim razumno pojašnjenje i uopće ne vidim razloga da kolege zapravo i ne postupe po tom zaključku. Također bi podsjetila da osim onog što ste vi podnijeli amandman evo upravo imam pred sobom ono što smo i mi podnijeli kao Klub zastupnika SDP-a da se prihvati zaključak da tražimo da se izvješće stožera podnosi jedan puta mjesečno. Dakle, o ovome svemu smo govorili, ja ne znam da li je to gospodin Bačić slušao ili nije. Također nije mi jasno zbog čega sve ove mjere, svi ovi savjeti, svi ovi konstruktivni prijedlozi koje mi dajemo nisu dovoljni kolegama u vladajućoj većini.

Podnosimo ih, ali ih ne prihvaćate.

Tako da će se vidjeti tko je što radio i kada i tko je što predlagao, tko je odbijao. Oporba je bila konstruktivna cijelo vrijeme, ja to doista mogu reći za cijelu oporbu i za one s kojima se u većini drugih stvari ne slažem, oporba nije lešinarila, bila je konstruktivna, bila je 2/3 većina proljetost koja se pokazala i paradoksalno nama ako bi gledali vlastitu političku korist ovo danas nije trebalo. Preuzeli ste potpuno odgovornost evo nosite je sada do kraja. Nije više situacija pobjede skupo plaćene lockdownom kad ga vjerojatno nije trebalo čime se Plenković hvalio pobijedila je moja Vlada Covid u 5. mjesecu nego je situacija poraza, pa nosite skroz taj poraz. A mi želimo podijeliti odgovornost ovakvim prijedlozima zato me čudi što barem makijavelistički vladajući ne razmišljaju pa podijele tu odgovornost i loše vijesti da ih zajedno priopće. Uvaženi kolega Raspudić, ono što zapravo čudi, čudi da ne raspravljamo zapravo o meritumu nego vladajući pokušavaju stvar prebaciti na način kad je netko podnesao zaključak. Riječ je o zaključku kojeg ste vi podnijeli 16. rujna. Između 16. rujna i danas 9. prosinca je velika razlika i u broju zaraženih i u broju mrtvih. I umjesto da se vladajući poklope po ušima, oni su već dakle već je stožer mogao dati izvješće. Bilo je sasvim dovoljno vremena od rujna do prosinca da se to odradi, ali ne oni nikad ne ulaze u taj meritum nego ulaze u formu zašto je netko napravio ovo ili ono.

Evo, navodili smo strane primjere, Njemački parlament jednom u 3 tjedna to radi, Englezi jednom u 2 tjedna, mi smo tražili razborito u ovoj situaciji eskalacije jednom mjesečno to nije, to nije bilo prihvaćeno. Doista je skandalozna činjenica koju ću ponoviti još jednom da u ovakvoj pandemiji koja je poharala i Hrvatsku i cijeli svijet i zdravstveno i ekonomski i psihološki i na svaki drugi način da mi kao parlamentarna demokracija u 10 mjeseci nemamo još uvijek izvješća u Hrvatskom saboru.

Kolega Raspudiću, kolega Bačić je u svome izlaganju reka niz neistina niti je odredio kriterije kad su donosili, kazne kažnjavati ljude, niti kriterije niti cilj, neg jednostavno ajmo kažnjavati ljude zbog nenošenja maski, zbog svega, međutim nikakav kriterij ni ciljevi. Objasnite koja je poruka građanima ako mi saborski zastupnici ne možemo dobiti izvješće od stožera, saborski zastupnici, a sam zakon koji su ovdje prezentira Beroš i kojega je većina nažalost prihvatila nema ni ciljeve, ni kriterije kad povećavati kad smanjivati mjere, koliko je to tisuća ljudi njima normalno il nenormalno da je zaraženih, apsolutno jedna konfuzna situacija. Pa evo recite što će građani kazati nakon svih tih zakona i nepoštivanja oporbe od strane robota ili većine. Vrlo teško je očekivati povjerenje javnosti kad u parlamentu koji bi tu javnost trebao predstavljati još uvijek nema izvješća i diskusije. Ako je u početku se i moglo griješiti, davati neke neodmjerene izjave jer je situacija bila nova, virus je nov i nije se znalo, mi sad iza sebe imamo 10 mjeseci iskustva cijelog svijeta. Puno statističkih analiza u različitim kontekstima, u različitim zemljama kako su koje mjere davale rezultata na taj, taj i taj broj zaraženih na 100 tisuća ili milijun stanovnika. Vi u Engleskoj imate taj sistem semafora, dakle lakše stanje, srednje i teško stanje gdje za svaku životnu situaciju prosječnog čovjeka vi točno znate na taj broj zaraženih je li vam ide dijeta u školu, je li radi javni prijevoz, je li možete u teretanu, u restoran ili ostalo. Kod nas nakon 10 mjeseci, ponavljam to i iz statističkih podataka i iskustava cijelog svijeta još nemamo nešto slično i kako će se ljudi ravnati kad očito ni stožer ne zna po čemu se ravna u donošenju

5. veljače ove godine naravno i onda se sjećam odmah nakon tog govora ovdje kolega Orepić mi se izrugivao, korona virus Zekanović budaletino, a onda kasnije su mi se i kolege, neki nisu ni sad više u saboru HDZ-ovci isto ismijavali, ali evo došao je korona virus i imamo probleme velike je li. Znači 5. veljače ja sam onda pokušao kupiti maskice, nisam našao maskice, pa sam upio naći rukavice, pa sam pitao imamo li mi te maskice, ali u tom trenutku to Andreju Plenkoviću nije bilo u fokusu. On je u to vrijeme razmišljao hoće li ostaviti Kujundžića, hoće li postaviti Beroša, pripremao se za unutarstranačke izbore, sve je to legitimno.

Nakon što smo dali apsolutnu vlast i moć Stožeru civilne zaštite, ja sam pitao dobro ok, dali smo tom jednom novom tijelu mogućnost da upravlja hrvatskom državom, stvarno je ključno vrijem i rekao sam otprilike ovako, da će se vrijeme brojati kao što se po Bibliji gledamo, znači prije Krista i poslije Krista je li, prije naše ere, naša era i prije naše ere je li, da će se govoriti prije korone i znači poslije korone, nakon korone. I tako će stvarno biti. I kad je tako velika kriza koja lomi vrijeme na pola, onda svaka odgovorna država pokušava okupiti sve i oporbu i vlast, ali ne samo formalno u nekim trenucima nego onako stvarno. Ali naša vlast je pokušala tu krizu iskoristiti i u političke svrhe, pa je pokušala što je legitimno ja ću reći, to je legitimno, ništa nije Andrej Plenković pogriješio i da dobije izbore. I uspio je u tome, malo mu se posrećilo, ali evo uspio je dobiti izbore. A ja se sjećam '90.-tih godina, onih prvih godina '90.-tih kad je postojala Vlada nacionalnog jedinstva, kad je bila stvarno teška situacija i onda se i oporba i vlast svi su stali zajedno i nije bilo prepucavanja u Hrvatskom saboru, svi su gledali kako će se obraniti hrvatska država. Ova kriza je barem toliko teška ja ću reći, onda su škole radile, danas ne rade, onda su crkve bile uvijek otvorene, mi mjesec dana i više nismo mogli otići na svetu misu, onda su kafići bili otvoreni, danas nisu otvoreni, a gospodarski pad je i danas i veći nego što je bio u tom razdoblju. Dakle, imamo golemu krizu i sad kad mi ovdje zapomažemo i kažemo ok, ajde malo da vas korigiramo vas vladajuće neke stvari ne valjaju onda se tu sa visine kolege iz HDZ-a postavljaju, može im biti. Kolega Bačić je spomenuo da nismo bili konkretni u mjerama, ja ću spomenuti dvije mjere banalne, smiješne, evo tu su iz sabora, ja sam upozoravao i rekao ok, ako nas smije biti 41 zastupnik odjednom u saboru nek to bude bez obzira na stranačku pripadnost, jer Hrvatski suverenist ne može zaraziti samo Hrvatskog suvrenista korona virusom niti HDZ-ovac, HDZ-ovca ili HDZ-ovku, nego se korona virus prenosi znači na bilo koga. Pa onda dopusti da uvijek bude 41 čovjek, a ne samo po stranačkoj pripadnosti. Odbili ste to onako, zašto, zato što možete. Postavio sam jedno konkretno pitanje na koje evo još uvijek nemam odgovor. Evo kolega Raspudić je prebolio koronu i ja sam prebolio koronu i moj kolega Pavlićek i sad već znam sigurno 20 zastupnika je imalo već korona virus i imaju svi prema onome što nam govori gospodin Beroš imamo antitijela. I mnogi su se serološki testirali i dokazali to.

Evo ja ću morati objaviti taj njegov dopis da vidi koje je to obrazloženje. Kao da pokrivamo maskicama sve predmete na svijetu jer svugdje može biti korona virus. Ljudi znanstveno je dokazano da ljudi koji su prebolili korona virus sa srednjim i jačim simptomima da već evo Kinezi tvrde od prvog mjeseca do danas ima imunitet, znači to je godinu dana. I to je znanstveno, ajmo se držati znanosti. Hoćete li kasnije kad se ljudi budu htjeli cijepiti i njih tjerati da nose maskice, ja nisam za to. Ma ok, ja kužim da je maskica poruka jedna i mi kao odgovorni političari šaljemo poruku ljudima budite odgovorni, ali ja bi volio da imamo malo i tog znanstvenog pristupa. Susrećemo se sa golemom krizom jednom od najvećih kriza u povijesti čovječanstva, ne vidimo joj kraj, ja se nadam evo da mi možda se mogao dogodit taj famozni imunitet krda uskoro s obzirom na veliki broj zaraženih u našoj državi, ali nismo sigurni. A volio bi da i sa ove strane ponekad se čuje i naš glas i da se shvati da nije svaki put i taj prijedlog koji se da izvješće neš ti sad velike stvari, kog briga za izvješće, nije stvar izvješća, jesmo ga predali, jesmo podržali, ma stvar je da se osjeti, a to se osjeti, to se zna, to se čak ni ne rješava u sabornici, to se rješava na hodniku da treba ruka zajedništva. I samo još jednu stvar ovdje, što se tiče nekog tog zajedništva to je spominjala i kolegica Selak itd., i neki drugi, što se tiče ovih fronta i SDP-ova i šta ti ja znam ja se s njima neću nekakvo zajedništvo, samo da ne budete možda u nekakvoj zabludi. Oko nekih točaka se možemo malo složiti, ali ja to neću nazivati zajedništvom to je čisto nekakva možda suradnja oko nekih tema, ali zajedništvo što se tiče suverenista nemojte računati kao ni svi oni drugi koji ne pristaju na ideju suverenizma i na kršćanska načela, ali ne fake, nego ono stvarno. I ja nisam dio jedinstvene oporbe, mi nismo dio jedinstvene oporbe. Mi smo Hrvatski suverenisti.

Evo žalosti me što je otišao kolega Bačić, on je rekao niz neistina, dezinformacija poglavito o ovome zaključku, a njemu to dobro i ide jer je čini mi se postaje učenik bolji od učenika. Šeks mu je kum i učitelj, tako da ga pomalo dostiže, toliko manipulacija da je rečeno jer je MOST to predložio prije dva mjeseca ovaj prijedlog. Znači u 9 mjesecu i tražili smo da u posljednjih pola godine od osnutka Stožera tj. od kada je ovaj Sabor dao ovlasti Stožeru da se od tada da izvješće Hrvatskom saboru. To nisu prihvatili, nego nasumice su prije nekoliko dana ovdje predložili zakon kojega su napravili preko vikenda o kaznama, mjerama kada su izgubili skroz, skroz kontrolu. Više nisu znali što će. Ne mogu apsolutno niti jednu mjeru oni nisu mogli iskontrolirati. I taj Stožer je došao ovdje i daje prijedlog u biti bez cilja i konkretnih ciljeva. Šta? Klub MOST-a je dao amandman, nije prihvaćen. To je činjenica. To je radi istine.

A što se tiče kluba MOST-a, klub MOST-a je dao brojne prijedloge i u proteklom mandatu po pitanju ne samo zdravstvene krize nego i gospodarskih mjera, da se uvedu prije svega ono što je Slovenija donijela, da se zaštiti naše gospodarstvo i naši ljudi, da se da na godinu dana moratorij na kredit, … [[Govornik se ne razumije.]] moratorij na kredite i kamate. To je mjera prva koju je dala slovenska Vlada. Niste to prihvatili, nego ste dali mogućnost bankama da dadu moratorij bez, znači na kamati tako da će u konačnici ispasti skuplji krediti našim ljudima koji su imali moratorij zbog tog perioda moratorija kad će platiti kamate. Mi kao kontrolori, jedini kontrolor, jedini mi, nema drugoga, Hrvatski sabor. I mi dajemo tolike ovlasti Stožeru koji se doslovno ne snalazi najbolje i to javno govore svi stručnjaci koji nemaju stranačku iskaznicu većine HDZ-a, bilo većine. I u ovakvoj konfuziju ne saslušati oporbu, ne tražiti podjelu odgovornosti o čemu je govorio kolega raspudić, podjelu odgovornosti, podržavati nije dobro, nije dobro. Vi iz većine, međutim griješi. Griješi jer nije htio podijeliti odgovornost sa oporbom i donosite konfuzne odluke, uvodite paniku, strah, gospodarstvu stvarate nesigurnost i oni koji mogu raditi. Vaši koalicijski partneri vas pomalo napuštaju brod i oni vas najžešće napadaju. Zašto? Jer niste tražili podjelu odgovornosti. Htjeli ste iskontrolirati taj sustav, ali ja bih volio da meni Andrej Plenković objasni ovdje kada je on rekao da smo mi pobijedili koronu, da je Hrvatska pobijedila korona virus ko da su ga oni hvatali, ko da korona virus u mene ima 110 kila. I ja razumijem kolegicu Bujević da je tada davala konfuzne izjave, ali ne mogu razumiti da danas nakon svega ne žele prihvatiti prijedlog koji mi dajemo kao oporba, klub MOST-a nego destrukcija vladajućih, destrukcija oporbe, miniranje oporbenih prijedloga.

Ovo nije pitanje ideologije i svjetonazora vi koji se bojite da ćete izgubiti koji glas. Sljedeća rasprava je uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene kolegice i kolege. Moram priznati da mi je mrvicu neugodno da evo sad u kasnim večernjim satima mi saborski zastupnici, zapravo predstavnici građana RH uopće moramo raspravljati o ovom prijedlogu ne naravno zato što bi prijedlog bio loš. Predlagatelj je potpuno u pravu da predlaže obvezu Vlade da Saboru podnese izvještaj o radu Stožera Civilne zaštite koji odgovara Vladi, a Vlada odgovara Saboru. Predlagatelj u tome ima podršku našeg kluba CENTRA i GLAS-a. Ono zbog čega mi je neugodno je da mi to uopće moramo tražiti, da moramo iz opozicijskih klupa, kao članovi najvišeg zakonodavnog predstavničkog tijela ove države tražiti ove jedne neobične Vlade da nam da izvještaj o radu Stožera, Stožera koji vedri i oblači ovom zemljom već osam mjeseci bez da je bilo kome položio račune za bilo što osim ono što naš premijer voli reći a to je da sve prolazi kroz njegov ured. pa kao da je to dovoljno. I moramo se pitati da li smo mi država koja ima demokraciju, i Sabor i građane koji su izabrali svoje zastupnike, ili smo neka čudna država u kojoj se o životu i smrti, o zatvaranju cijelih gospodarskih grana, o ograničavanju Ustavom zajamčenih sloboda i prava građana odlučuje u Uredu premijera? Naravno da tražimo i izvješće Stožera i to pod hitno.

Bit će točno onako kako oni hoće, jer su nas i oni i doveli točno tu gdje jesmo, na dno. Hrvatska je eto i u borbi s korona virusom kao i ekonomskim posljedicama krize opet najlošiji đak u Europskoj uniji i to po smrtnosti, i nošenju s krizom i po gospodarskom padu. Hrvatska Vlada i njen stranački privjesak Stožer kroz tu krizu vode nas kaotično. Toliko kaotično da pogledajte svojim očima vjerujte kako to plaćamo ljudskim životima. I naravno da tražimo da izvješće tog Stožera i Vlade dođu pred Sabor. To na žalost nije ni čudno s obzirom na stanje pripreme zdravstvenog sustava za jesenski val pandemije, ali to će biti tema naše sutrašnje rasprave koja sam sigurno će isto biti ovako u kasnim večernjim satima. Nije to ni čudo s obzirom na selektivni politički motivirano propisivanje pojedinih mjera, pa onda nekima nije dozvoljeno prodavati niti kavu na prozorčiću kafića, a drugi mogu imati 250 ljudi koji sat vremena stoje u zatvorenom prostoru. I eto, to su razlozi zašto tražim izvješće Stožera. Ova kriza i ponašanje premijera, Vlade i Stožera jasno su pokazali jednu stvar. Za njih Hrvatski sabor, a samim tim i hrvatski građani ne postoje. Dugo nakon završetka ove krize raspravljat će se o tome kako se gazio Ustav, kako se potpuno na stranu bacio Sabor i svi mi koji u njima zastupamo građane Hrvatske. Time uopće ne želim reći da je baš svaka odluka bila loša i da mnogi od njih ne bi dobili podršku u Saboru da je HDZ-e imao imalo poštovanja prema Ustavu vlastite države na koju se toliko često poziva. Ali većina odluka koje su se ticale ljudi u ovoj zemlji i bitno određivale njihove živote i egzistencije nisu smjele biti donesene bez rasprave ovdje na ovom mjesto i žalosno je da se to zaobilaženje Sabora cijelo vrijeme događa uz podršku i blagoslov zastupnika iz većine. Naravno za to treba imati ne samo mrvu poštovanja prema Ustavu, institucijama i vlastitim sugrađanima. Treba imati i ideju, plan, program, strategiju, razrađene scenarije razvoja događanja i prikladne odgovore na svaki od tih mogućih scenarija. To naravno ni Vlada, ni Stožer niti imaju, niti im je uopće stalo do toga, a bojim se da za tako nešto nisu ni sposobni. Pa nije Hrvatska sasvim slučajno najlošija u gotovo svim disciplinama u kojima se ova zemlja može mjeriti s drugima. Kako nas vode u svemu drugome, tako nas na žalost vode u koroni. Još jedna stvar koju želim istaknuti i koja me neizmjerno smeta u ponašanju premijera, Vlade i Stožera je pozivanje na presudu Ustavnog suda oko mjere. HDZ-e je presudu počeo koristiti kao da je Ustavni sud tom jednom odlukom koja se odnosila na nekoliko konkretnih situacija dao bjanko dozvolu i odobrenje za baš sve što im padne na pamet, loše, glupo, nedemokratski, nepromišljeno, bez glave i repa, što god odluče to može zato što je Ustavni sud tamo negdje pred neko vrijeme donesao neku odluku. E, pa ne može. Ustavni sud je nakon 5 mjeseci čekanja odbacio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti nekoliko odluka s Ustavom i zakonom, jer su te odluke već bile izvan snage ili značajno izmijenjene, a podnositelji nisu naveli ustavno pravo relevantne razloga da Ustavni sud procijeni hoće li pokrenuti postupak ocjene ustavnosti. Pritom moram naglasiti da ja nemam nikakvu namjeru polemizirati s Ustavnim sudom, ali ta i takva odluka ne govori da su mjere bile u skladu s Ustavom i zakonom. Ono što ta odluka još manje govori, da su te mjere bile dobre, korisne, razmjene i najprikladnije za postizanje cilja. Oni svaki dan, to čujemo tu odluku koriste kao neki krunski argument da sve što rade je najbolje, da nitko drugi nema pravo niti postavljati pitanje a kamoli kritizirati, čak kao što smo vidjeli i neki dan i ako ste član Vladinog zdravstvenog savjeta za koronu. Tražimo da Vlada i Stožer dođu pred Sabor. Tražimo da građankama i građanima Hrvatske jasno kažu što su radili, da nam još jasnije kažu zašto su radili to što su radili, da nam objasne kako to da smo uz njihovo savršeno upravljanje krizom opet na dnu Europe i što se tiče bolesti i što se tiče gospodarstva. Ono što tražimo da nam predstave moguće scenarije razvoja događaja i odgovore za svaki od tih mogućih scenarija. Tražimo da se odluke o ograničavanju ljudskih prava i sloboda donose u skladu s Ustavom naše zemlje. U prvoj situaciji kada je nastupila kriza mi smo pokazali da imamo autoritativnu, nedemokratsku vlast kojoj je Ustav mrtvo slovo na papiru. Ja sam kolegice i kolege i drage građanke i građani Hrvatske zabrinuta zbog toga što mi to moramo tražiti umjesto da se to događa samo od sebe. I uopće me ne čudi za razliku od našeg premijera da su u Saboru gotovo svakodnevno postale situacije u kojima cijela oporba nastupa zajednički bez obzira na svjetonazorske i druge razlike. Našli smo se u jednoj novoj situaciji, da moramo braniti Ustav ove zemlje, njene zakone i Sabor u kojima zastupamo građane. Stoga ono što bi bio minimum, minimum bi bio da Vlada dođe pred ovaj Sabor i da imamo konačno u ovom Saboru raspravu i Izvješće Stožera. Da mi to trebamo tražiti već na kraju 2020. godine koju ćemo svi puno radije odmah zaboraviti i ja ne želim zaista više kažem da živimo u jednom novom vremenu. Želim da ovo vrijeme prođe, želim da se vratimo u ono staro vrijeme u kojemu se nećemo bojati jedne nepoznate bolesti. Ali ono što uvijek moramo želiti i uvijek nam mora biti na pameti to je Ustav, to je Sabor, to je da građanke i građani RH trebaju dobiti odgovore. Gospodine premijeru, ne morate dolaziti ovdje i davati odgovore nama saborskim zastupnicima.

Hvala. Kao i sinoć kad smo imali raspravu o istražnom povjerenstvu koje je tražila oporba o utjecaju politike na rad neovisnih institucija nema junaka. On mene sada fotografira, valjda da pošalje u središnjicu Andreju Plenkoviću, dakle da ovdje i dalje traje rasprava. Ne trebate mu slati bilo kakve fotografije gospodine Paviću. Bilo bi dobro da se malo uključite sa nekakvom replikom na ovu raspravu ili se slažete sa svim što smo ovdje iznijeli. A ono što smo mi ovdje iznijeli jako je opasno i za vas i za ovu Vladu i za Stožer koji upravlja ovom krizom. Sasvim je jasno, a to je sve očitije i hrvatskoj javnosti da je Stožer pogubio sve konce iz svojih ruku, da uopće se više ne zna tko tu pije, a tko plaća, odnosno zna se tko plaća, plaćaju hrvatski građani, da je toliki sukob i unutar samoga vladinog savjeta da jednostavno hrvatski građani uopće više ne znaju što se događa. I sve što mi tražimo gospodine Paviću je da Vlada podnese Izvješće o radu Stožera. Jedina smo zemlja u kojoj se to nije dogodilo. Morao sam skupljati potpise kako bi ova točka nakon više od tri mjeseca došla na raspravu ovdje u Hrvatskom saboru. I kimam vam kolega Habijan da se slučajno ne javite za repliku, jer sasvim je jasno da vi ne želite uopće raspravljati o ovoj temi. Vi bi biste najradije sve gurnuli pod tepih, ali kad tada morat ćete podnijeti izvješće o onom što ste radili, o mjerama koje ste donosili, o pogreškama koje ste napravili kroz cijelo ovo vrijeme.

To smo učinili i na državni proračun i na Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i kroz ove zaključke ovaj koji danas raspravljamo, koji smo prije više od 2 mjeseca, gotovo 3 mjeseca uputili u proceduru ali i zaključak oko nabavke medicinske opreme kojeg je kolegica Selak Raspudić danas uputila u proceduru. I ja znam da bi vi najradije da ne raspravljamo o korupciji. Vama čak odgovara i ova psihoza koja je trenutno prisutna i u medijima i u javnosti na žalost i među hrvatskim narodom, ali da se nikako ne govori o vašim propustima nego da se govori o tome kako Vlada odgovorno postupa. O tom vi želite o takvim temama koje jesu važne, jako su važne. Da nema ove krize i zdravstvene i gospodarske i ekonomske i što nam poručuju ministri gospodine Paviću vaše bivše kolege. Vi ste se malo poskliznuli pa niste više bili dovoljno dobri da budete u ovoj Vladi. Da oni koji pale lampione ispred Ministarstva gospodarstva da je to morbidan potez. Pa on bi se trebao brinuti upravo o poduzetnicima i obrtnicima. Tu je ministar Beroš, tu je uostalom i premijer Plenković, tu je uostalom taj vaš famozni Stožer. Upravo zadatak ministra Ćorića je da se brine o poduzetnicima i obrtnicima. I on kaže da je njihovo paljenje svijeća, ljudi koji su zabrinuti za svoje poslovanje, zabrinuti su hoće li moći očuvati radna mjesta u svojim obrtima, u svojim poduzećima on kaže da je morbidno što pale svijeće u strahu jer ne znaju što nosi budućnost. To su poruke koje dolaze iz vaše Vlade.

Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega povrijeđen je članak 238. stavak 1. točka 1. govori o temi koja uopće nije predmet rasprave. Kolega vi ste postali očito komentator. Dakle, komentirate trenutačno što se događa.

Ja sam u dvorani, ja nisam u Saboru. … [[Upadica se ne razumije.]] Nisam u sabornici. Inače nisam ovdje.

Dobro, ne može.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog državnog sabora, kolegice i kolege, oni najuporniji koji nas gledaju preko YouTubea. Moram se dotaknuti činjenice da je uistinu skandalozno da tema koja je od životne važnosti za naše građane krene u 8 sati navečer i to nije prvi put. Podsjetimo se Interpelacija, Krš Pađane, povjerenje ministru Ćoriću, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, jučer, evo danas nekako baš je to zgodno da te teme koje interesiraju naše građane dođu na red u vrijeme kada više medija nema. Oni opet ostanu informirani. Pa i ti pokušaji su sve nekako onako neprimjereniji. Ali dobro, tako je kako je i onda raspravljamo o formi, je, nije, jel' treba jednom mjesečno, jel' to od prije skoro 3 mjeseca zaključak koji kaže da bi u 30 dana Vlada trebala, pa jel' bi Vlada ili Stožer kao da to nije isto. Pa tko je u Stožeru? Ministar Beroš, ministar, potpredsjednik Vlade i ministar Božinović. To mi sve više liči na ono što je starije kokoš ili jaje. Nama je svejedno. U čemu je problem? Zašto bi bio problem doći jednom mjesečno u ovaj visoki dom i podnijeti izvješće? Ako se ima vremena za tiskovne, ako se proljetos imalo vremena davati intervjue jednom uglednom zdravstvenom časopisu koji se zove „Glorija“ koji čitaju baš zdravstveni djelatnici jel' zašto ne bi svaki mjesec Vlada, Stožer odaberite nama je svejedno, jer ionako sve te odluke se donose na Vladi. To je već nekoliko puta predsjednik Vlade ponovio, pa je potpuno svejedno tko će doći jednom mjesečno, podnijeti izvješće. I ipak mislim da Hrvatski državni sabor bi u jeku epidemije trebalo izvijestiti jer previše je te neizvjesnosti na koju mi ne možemo utjecati. Ali barem možemo onda znati što se dešava, što se poduzima, a ne da to slušamo na vijestima pa ovaj je rekao ovo, ovaj je rekao ono. Hajdemo se barem jednom staviti u poziciju onih na koje se te mjere odnose, na primjer poduzetnika. Danima su slušali kako strožih mjera neće biti, a onda odjednom blago zatvaranje koje za neke poput ugostitelja znači ustvari ključ u bravu, nula prihoda, a troškovi idu. Troškovi najma, komunalne usluge, režijski troškovi i mjere donesemo, a u isto vrijeme nema paketa pomoći gospodarstvu, nego kreću nekakvi pregovori, cjenkanje, nešto što smo navikli gledati na arapskim tržnicama – ja ovoliko, ti ovoliko pa se nekako nađemo na sredini. Kako raditi u takvom okruženju? Kako da naši poduzetnici planiraju kada ne znaju što ih čeka? I zato smo mi tu danas gdje jesmo i budimo iskreni do kraja. Znači ovo je nova situacija ne samo za nas, za manje-više cijeli svijet. Imamo novi virus koji nas tjera da u hodu učimo i prilagođavamo se. Istini za volju i teško je ostati konzistentan u takvoj situaciji. Teško je zadržati povjerenje i ne čudi što je povjerenje u Stožer i odluke Stožera iz dana u dan sve manje i manje. Neću se previše osvrtati i ponavljati ono što svi znamo, što je rečeno već puno puta o tome kako su se mjere primjenjivale selektivno, kako je bilo kontradiktornih izjava. Neću puštati nikakve snimke. Svi znamo da proljetos nije bilo dovoljno opreme i bilo je kako je bilo. Učimo u hodu. Neću se osvrtati na to, ali ipak treba reći da smo mi u nekoliko mjeseci od toga da ne treba nositi masku došli do 500 kn kazne ako ne nosi se maska. Isto tako svi znamo i svima je poznat slučaj koji je kolega Bulj spomenuo poljoprivrednika koji je dobio kaznu jer je vozio stajnjak na svoju njivu. Ja sada ovdje postavljam jedno pitanje. Što se desilo sa visokim dužnosnicima koji su za vrijeme proljetnog zatvaranja ili kako se to uvriježilo lockdowna, ali ja volim hrvatske riječi jer ovo je Hrvatski državni sabor, znači oni su išli u ilegalni ugostiteljski objekt koji bi mi u Slavoniji nazvali opskurdnom jednom podrumskom birtijom, a mediji su to mjesto nazvali klub valjda da ljepše zvuči? Jer to podsjeća na one klubove na zapadu u koje ide elita. Ali ovdje nije bilo u pitanju nikakva elita, već društvance koje se očigledno postavljalo iznad zakona i mjera koje su se odnosile na sve nas. Oni se nisu imali potrebu čak ni ispričati javnosti ili barem ponuditi ostavku. I mene interesira, evo ja sad ovdje postavljam pitanje je li nekome od njih barem napisana kazna za kršenje mjera jer su ih kršili. Jesu. Ako nije pa zašto se čudimo da građani više Stožeru ne vjeruju i tko bi im vjerovao nakon svega. Ono što je ključno u ovakvim situacijama to su tri stvari povjerenje, odgovornost i zajedništvo. Povjerenje je narušeno, na odgovornost nas svi pozivaju, članovi Stožera, mediji, poznata lica sa malih ekrana, ponašajmo se odgovorno, držimo distancu ili razmak. To već i vrapci pjevaju na granama. Ali možda bi trebali krenuti mi sami od sebe političari, javne osobe i promicati ne samo riječima nego i svojim djelom i primjerom tu odgovornost koju tražimo od građana. Često se ova situacija i kolega Zekanović je to usporedio sa velikosrpskom agresijom devedesetih i večeras. Kao netko tko je proveo cijelo vrijeme te agresije na ratom zahvaćenom području u Osijeku mogu samo poručiti njemu i svima ostalima nemojte to raditi. U ono vrijeme imali smo zajedništvo. Te dvije situacije nemaju previše sličnosti i činjenica je da tada smo imali zajedništvo na svim razinama, a danas to zajedništvo nemamo ni u ovom Visokom domu. Budimo iskreni prema sebi, prema građanima. Pa pružali smo ruku i prošli tjedan, pruža se ruka kod Zakona o obnovi Zagreba koliko je bilo glasova za?

Možemo se mi dijeliti po pripadnosti strankama, imamo mi ideoloških razlika, svjetonazorskih. Pritom iskreno teško mi je reći da, teško mi je nekako složit se da vi prihvaćate ruku kad sjetim se one situacije kad se izglasavao proračun, kad ste odbijali amandmane oporbe onako ko na tekućoj traci. Pa zar 300 amandmana. U tih 300 nije bio ni jedan koji je bio smislen, opravdan, valjan, pa su svi odbačeni onako. Nema tu zajedništva na žalost, pa ga onda nema ni među našim građanima. U ovoj situaciji kad nam je uistinu potrebno, jer ovo je situacija bez presedana i ja bih samo podsjetila da 75 zastupnika oporbe predstavlja na tisuće građana Republike Hrvatske.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora gospodine Sanader, poštovani gospodine Bukarica, kolege, kolegice u Hrvatskom saboru, poštovani dragi hrvatski narode.

Kako će bit teško, nije uopće teško govoriti, boriti se za hrvatski narod tamo gdje nas je hrvatski narod izabrao i poslao da budemo njihov glas. Moj dojam je da barem dio hrvatskog naroda misli da je ostavljen, a držim da nije dobro da itko bude sam i držim da nije dobro da hrvatski narod misli da je ostavljen, da je napušten, da se o njemu ne misli dovoljno, da nam nije u fokusu svima i vladajućima i oporbi dovoljno. Čini mi se da su iskopani neki rovovi. Ne sviđa mi se to i onda ušlo se u te rovove duboko i ni metar nema izlaska. Stojimo, pucamo jedni po drugima riječima naravno ne dao bog nikad drugačije nikako i ne sviđa mi se ni to. Kolegica Selak Raspudić je vrlo jasno upozorila, govorila je kako od početka korona krize prije 9 mjeseci je cijelo tržište se resetiralo, kako se dogodila ozbiljna ugroza i od korupcije ne samo po zdravlje. I mi i dalje nemamo podatke na koji način se nabavljala oprema, koliko se plaćala oprema, što se događa. A što se taji? I onda je dobro kolegica Marija Selak Raspudić primijetila kako je još u rujnu 2018. Vijeće sigurnosti UN-a je korupciju označilo kao sigurnosni problem, a mi danas taji se. Ne znam zašto. Govorio sam prije i želim još jednom progovoriti, kad se nagazi malog čovjeka, nagazilo se neke moje Riječane, vlasnika kafića, jedne male trgovine zdravom hranom. Čovjek sam u maloj trgovini stoji iza ovakvog pleksiglasa. Dakle, mi možemo a narod ne može. Uđe kontrola, 30 000 kuna kazne radi nenošenja maski iza pleksiglasa je čovjek stajao. A ono što je apsurdno zakon tada nije donesen. Kako se može itko kažnjavati za bilo što u RH, u našoj državi ako zakon nije donesen. Na temelju čega? Svaki pravnik dobro zna da u stvari te kazne koje su bile prije donošenja zakona su neustavne i neutemeljene. Ono što hrvatska javnost vidi da postoji mnogo svađe, da je puno nadmenosti, da je puno oholosti i da nisu kriteriji jednaki za sve i to boli. To boli dijete u osnovnoj školi, to boli dijete u srednjoj školi, to boli studenta, to boli čovjeka koji ima svoju tvrtku, to boli zaposlenike. Svakoga boli kada osjeti da kriteriji nisu jednaki, a kriteriji bi trebali biti jednaki za svakog građanina u Republici Hrvatskoj neovisno gdje god bio, s čim god se bavio treba u našem društvu stvoriti kriterije za svakoga jednake. I ovo tu večeras ne znam je li to jedino što mi kao oporba možemo napraviti. Tu sam nekoliko mjeseci i dalje učim. Ali upućujemo vam apel, apel nemojte bit bahati, nemojte bit oholi, nemojte bit nadmeni. Stara je mudrost tko bi gori sad je doli, a tko doli gori ustaje. I zato ako ništa onda radi te istine, a to je čak i matematika budimo razboriti. Hvala. Prva je uvaženi zastupnik Miro Bulj.

Hvala lijepo. Predsjedavajući gospodine Bukarica trebali ste po Poslovniku gospodine predsjedavajući Bukarica dati mogućnost kolegi Grmoji da iskoristi povredu Poslovnika.

Ja bih samo kratko rekao da ova rasprava koja je značajna za građane RH gdje se radi o prijedlogu da posljednjih 6 mjeseci, tj. od same pandemije kada je Sabor dao ovlasti Stožeru, Nacionalnom stožeru za Civilnu zaštitu da bi bilo u najmanju ruku korektno reći prema ljudima, prema našem narodu da vladajući ne žele prihvatiti ono što bi bilo normalno. Ja još jednom predlažem premijeru koji je ovdje sad faraon u biti, vi ne smijete drugačije ponašati se, da zaista ovdje donesemo robote, da mi ne dolazimo, da izglasaju te zakone uvažena kolegice, bivša ministrice. Ja mislim da bi bilo najkorektnije to prema građanima i najmanji bi trošak bio, ne bi se trošile maske, dezinfekcijska sredstva, ne bi se putni troškovi trošili i sve ostalo. Tako da je bespotrebno raspravljati o ovoj značajnoj temi koja interesira naše građane ne samo zdravstveni radnici nego ljudi se boje za svoju egzistenciju, isprepadali ste. U stvari doveli ste ljude u konfuziju od škola, obrazovanja do svega. U biti vidimo da je u Saboru došlo do promjene, da kolega Bukarica je predsjedavajući tako da bi pošto predsjeda kolega Bukarica sjednicom kao saborski zastupnik sa velikim brojem glasova koji je izabran u ovaj Sabor, našega naroda, bilo bi dobro da i robote uvedemo da vrlo jednostavno na jedan klik petkom izglasuju ono što tribaju izglasati. Ili postoji ona veća opasnost da će dalje iseljavati iz ove krize narod kad vidi na koji način se ponašamo u Hrvatskom saboru. Od 300 amandmana kluba MOST-a 150 amandmana na proračun, između kojih su bili i mjere za socijalno ugrožene, za liječnike dodatak, kovid za liječnike vi ga niste prihvatili. Evo kolegice Bujević kako vi niste mogli, Maja Grba Bujević pita kolegicu kako ste glasali vi kao čelnica tog Stožera u uniformi ste hodali sa Berošem, hvatali ste virus, narod vam je vjerovao. Kako ste mogli glasati protiv covid dodatka za zdravstvene djelatnike, za svoje kolege koje je dao MOST kao amandman. Evo neka sad iza mene ona dolazi uskoro, pa može pojasniti to ljudima. Ne znam možda kod kolege Habijana hvataju gore isto virus Stožer kad ste kupili poene da dobijete glasove i preuzmete vlast. Ali ćete odgovarati za ovaj nemar jer niste odredili kriterije. Niste odredili kriterije!

Pa primjer, niste podržali te starije koje pozivati trebao bi biti naš zaštićenik da prijemnik koji mijenjate sada koji se sada prijamnik podržali da to … [[ne razumije se]] da mi to subvencioniramo kao država tim ljudima kroz vaučere ili druge. Međutim, sada u korona krizi sada to ne treba. Ne podržavate naše uopće nikakve amandmane, nikakve prijedloge, konstruktivne prijedloge ne vidim razloga zbog čega, možete li pojasniti. Ne znam zbog čega vi to ne podržavate. Ili da vi predložite, prepišete amandman i predložite ga ovdje.

Imamo povredu Poslovnika. Uvrijedivši vas kao saborskog zastupnika nazivajući gospodina Bukaricu potpredsjednikom Sabora. Osim toga iznio je puno, puno neistina. Između ostalog je iznio i neistinu o dodatku na plaću.

Ali nema zapravo što reći na ovo što smo iznijeli, jer jasno je da nitko normalan ne može opravdati činjenicu da od ožujka mjeseca Stožer nije podnio izvješće odnosno da Vlada nije podnijela Izvješće o radu Stožera, a problema je puno. Njima svjedočimo svaki dan. Svjedočimo o sukobima u Znanstvenom savjetu Vlade, svjedočimo tome da se Vlada zahvaljuje znanstvenicima znači neovisno o tome što ja mislio o pojedinom znanstveniku iz tog Savjeta onome što oni predlažu. Ali je činjenica da jedino kroz slušanje drugih možemo doći do najboljih rješenja. Ne kroz slušanje samo onoga što epidemiolozi govore, to zastupam od početka, nego od slušanja svih onih koji imaju što reći o svim aspektima ove krize koja nije ponavljam samo zdravstvenog karaktera. Ovo što se trenutno događa utjecat će na standard naših građana, na njihov život, na njihovu kupovnu moć, na njihove poslove i o tome isto tako treba voditi računa. Sjetite se da smo ovdje odmah po izbijanju krize tražili otpis, a ne odgodu. Na kraju ste prihvatili to. Čuo me. Znači konačno se vratio u sabornicu. I ono što ponovno želimo sa ovoga mjesta jasno reći, vrijeme je da podnesete račun. Podnesite račun za ono što ste radili kroz cijelo ovo vrijeme. Podnesite račun za ono što je bilo loše. Podnesite račun za ono što je bilo dobro, a bilo je i dobrog. Znači nismo nekakvi kritičari koji iz opozicije samo kritiziraju. Bilo je i dobrih stvari i to treba priznati, a za loše stvari se treba ispričati. Ne sada govoriti o tome kako su građani krivi jer je trenutno loša situacija. Znači, vi biste pokupili trofeje i onda biste možda kao što imamo situaciju s Dinamom riješili se dugova a hvalili se slavnom prošlošću. Znači, to ne ide. Dakle, morate reći što je bilo dobro, što je bilo loše i na temelju kojih kriterija ste uvodili određene mjere i što trebamo postići. Jer građani će puno lakše podnositi ove mjere ako im kažete ljudi, poštujte mjere, budite strpljivi, kada dosegnemo te i te brojke ići ćemo u ublažavanje. Mene pitaju na ulici, oni se nadaju još da će se ne znam kafići, ugostiteljski objekti možda otvoriti za Novu godinu jer niste dali nikakve kriterije. Oni misle da ćete vi to napraviti, popustiti mjere ne znam kako bi ljudi proslavili možda Božić i Novu godinu. Treba im jasno reći do kada se trebaju strpiti i koji je naš cilj.

To do dan danas niste rekli hrvatskoj javnosti i zato nepovjerenje u vas, u vašu Vladu i u Stožer pada. To je rejting HDZ-a, 1% možda bolji od trenutnog rejtinga HDZ-a, a bili ste i vi na puno većem rejtingu, a da ne govorim o Stožeru. Bili ste na većem rejtingu na ovim izborima koje ste nagurali u vrijeme epidemije kako biste zadržali vlast.

Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege.

Dakle, materijal MOST-a od pola stranice koji govori o zaključku da se zaduži Vlada da podnese Izvješće o radu Stožera. Obzirom na ono što je uvodno bilo ovdje sve rečeno, o čemu se sve govorilo, o kojim sve točkama je bilo riječi i koji je bio sadržaj i uvodni u ime predlagatelja ali i ostalih zastupnika iz redova predlagatelja bio sam prisiljen čak i pogledati na internetskim stranicama da li sam nešto propustio, da li nešto krivo gledam. Ali eto očito sam bio u krivu. Netko je ovdje spominjao sram, pa se sad ja pitam obzirom na ovakav opet ću reći kao i za onu interpelaciju uradak koji ste ovdje podnijeli koga bi trebalo biti sram? Dakle, neki od vas ovdje spominju, očito ne znaju niti sadržaj onog što su podnijeli, spominju kako je Vlada dužna po ovom zaključku koji predloži jednom mjesečno davati izvješće. Onda je malo prije netko drugi u ime predlagatelja govori da ako se ne usvoji ovo da će staviti amandman na njihov vlastiti prijedlog. Ja moram priznati da je pitanje na čijoj strani bi trebao biti sram. Govori se ovdje o reality showu koji je radio Stožer jer je imao pressice redovito i obavještavao javnost o kretanjima, broju zaraženih, broju na žalost preminulih naših sugrađana. A sa iste strane se sada kritizira da nema izvješća.

Dakle, da se podnese izvješće jednom. A imate od petka zaključak koji je predložila vladajuća većina, da se tri puta godišnje podnosi izvješće. Dakle, ovaj vaš zaključak kao što je rekao i kolega Bačić u ime kluba HDZ-a je konzumirani, sadržan je u ovom. Ono što sam ja najmanje očekivao da ćete vi kao predlagatelj, obzirom na zaključak koji je bio usvojen prošlog petka ovaj svoj prijedlog odbaciti, odnosno povući jer je konzumiran, jer je obuhvaćen. Ono što me još više čudi za taj zaključak koji je prošlog petka usvojen glasalo je 77 zastupnica i zastupnika ovog Sabora. Dakle, jedan iznad većine, vladajuće većine, dakle jedan koji je očito objektivno prosudio da je zaključak dobar. 15 je bilo protiv, 36 suzdržanih. A sad najedanput predlažete zaključak koji u manjoj mjeri obvezuje Vladu da dostavlja izvješće. Moram priznati vrlo čudno. Spominjete ovdje, odnosno bilo je riječi o odluci Ustavnog suda da se ovdje ona krivo interpretira, da se tumači na način kako paše vladajućoj većini. Prošli tjedan u raspravi sam a i više zastupnika iz redova HDZ-a govorilo je upravo o odluci Ustavnog suda ne zato što to nama paše, nego zbog činjenice i zbog istinitosti da javnost zna što je Ustavni sud rekao. Ustavni sud je vrlo jasno rekao da jedino ovaj Visoko dom, Hrvatski sabor ima pravo odlučiti da li će postupiti temeljem članka 16. kao što je postupio ili će ići ono što vi cijelo vrijeme govorite ali ne predlažete temeljem članka 17. i zapravo aktivirati izvanredno stanje. Ustavni sud u svojoj odluci isto tako kaže da je Stožer stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti. Vrlo jasno rekao svoj stav, vrlo jasno. Ustavni sud je isto jasno rekao svoj stav o Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, vrlo jasno je rekao svoj stav. Ovo sve što vi ovdje govorite, propitkujete u principu propitkujete odluku Ustavnog suda u najblažu ruku to je prilično zabrinjavajuće ono što mogu reći. Dakle, predmet ove točke je pola vaše stranice gdje tražite da se zaduži Vlada da podnese izvješće o radu Stožera. To smo riješili prošlog petka, štoviše Vlada će tri puta to napraviti godišnje u roku u kojem vi isto to tražite. Ali tri puta, ne jednom. Prva je uvaženi zastupnik Nikola Grmoja.

Poštovani kolega Habijan, vi očito ne slušate dobro ili su vam ubacili jednu ploču koju samo reproducirate bez ikakvog razumijevanja. Ovaj zaključak nema to što biti nekakav uradak, to je samo zaključak kojim se obvezuje Vlada da podnese izvješće o radu Stožera. Nema tu velike pameti.

I pod našim pritiskom ste vi donijeli da ćete donositi tri puta godišnje. I kada? U siječnju mjesecu tek, a vidimo kakva je situacija. Mi tražimo da se sada to napravi. I tražili smo prije tri mjeseca da se sada napravi, a naravno da će u raspravi biti izneseno sve što ljudi misle o radu Stožera i Vlade. Malo prije sam vam rekao, obzirom da se svakih pet minuta javljate za riječ i komentirate zapravo što tko radi u ovoj sabornici, što tko govori na jedan vrlo neuobičajen način da je na HRT2 prijenos Lige prvaka obzirom da ste uzeli ulogu komentatora danas ovdje u ovoj sabornici. Dakle, radi se o običnom uratku.

Vi to odlučujete. Nitko o tome nije govorio. Onda stavljate nama u usta nešto što je spomenuo gospodin Bačić kao hipotetski da stavimo amandman na sam ovaj prijedlog. Dakle, nismo mi to govorili. Nikad nismo govorili o tome da treba aktivirati članak 17. Nego hipotetski kad već niste aktivirali članak 17. Zašto niste postupili po zakonu po kojem je trebalo postupiti.

35 dana vama je malo.

Što se tiče amandmana na ovaj prijedlog, pa to vam je malo prije kolegica ovdje rekla u ime Domovinskog pokreta ili kog, upravo to. To nisam ja rekao. To je kolegica rekla, to je kolegica rekla. Što se tiče članka 16., 17. ja ne znam što nije jasno? Dakle ja ću vam evo ako nije problem imam više primjeraka dat ću vam Odluku Ustavnog suda pa pročitajte ili se konzultirajte sa gospođom Selak Raspudić. Ja mislim da je ona dobro tu materiju usvojila koliko sam uspio primijetiti. A što se tiče Grada Varaždina ja vas molim da ne širite u javnom prostoru nepotrebnu paniku. Situacija je složena, ali ne na ovaj način koji ste vi sada ovdje prikazali i to nije dobro.

Ja sam iznio točan podatak da je u Varaždinu umiralo i po 10 ljudi. 35 dana je potencijalno pošto se ne smanjuje potencijalno 350 mrtvih ljudi samo u Varaždinu, a vama nije problem da se eto čeka još 35 dana iako je to puno više dana, jer smo ovo podnijeli 16.09. Imate opomenu. Sljedeća replika uvažena zastupnica Katica Glamuzina. Poštovani kolega možda sam krivo shvatila, ali molim vas ispravite me ako jesam. Jeste li vi zaista u svom izlaganju u jednom trenutku sugerirali da se dnevne presice Stožera o broju novozaraženih i umrlih trebaju tretirati kao izvještaj o radu Stožera, učinkovitosti mjera koje su donosili, o načinu donošenja raznih odluka itd. Ja sam prije svega išao na kontradiktornost koju je rekao kolega Raspudić ovdje, gdje je nazvao dakle presice Stožera reality showom i govorio sam da ako Stožer govori o podacima o broju zaraženih, o broju umrlih istodobno odgovara na sva novinarska pitanja odnosno ono što javnost zanima, na neki način daje izvješće o trenutnom stanju epidemije.

Uvrijeđen sam time što mi je stavljeno u usta nešto što apsolutno nisam izgovorio. Ja sam samo govorio o tome da pratim izvještavanja od Italije do Engleske i da nigdje se nemaju svaki dan presice stožera nakon kojih 4, 5 članova stožera ide u svaki dnevnik nacionalne televizije i tako 9 mjeseci, da to zbunjuje javnost.

Imamo sljedeća replika uvažena zastupnica Maja Grba-Bujević. Poštovani potpredsjedniče Sabora.

S obzirom na zakonsku, a vi ste pravnik, ja vas lijepo molim da to još jedanputa to točno definirate kako zakon kaže tko koga osniva. Ovo što sam citirao, citirao sam Odluku Ustavnog suda koji govore o Stožeru civilne zaštite. Dobro da ste me podsjetili ono što zapravo nisam u svom izlaganju rekao, a to je da je također Ustavni sud zapravo u svojoj odluci govorio i o legitimnosti cilja i o načelu razmjernosti, koja je isto ovdje bila dovedena u pitanje za koje je također utvrđeno da je neupitna legitimnost cilja obzirom na zaštitu zdravlja i živote ljudi, a isto tako razmjernost je utvrdio u onoj drugoj odluci gdje o pojedinačnim mjerama je također zauzeo svoj stav i utvrdio da nije bilo nikakve potrebe za utvrđivanje suglasnosti sa Ustavom Republike Hrvatske. Hvala lijepa. Poštovani kolega Habijan pa evo, raspravljamo do kasno u večer o ovom uratku koji ste sami rekli zaključku koji je kratak, koji samo traži da se tu izvještava.

Da postoji magičan štapić već bi našli rješenje. Morali smo naučiti živjeti sa korona virusom, baviti se isto tako i zdravljem nacije, ali i ekonomijom. Nezaposlenost gotovo nije rasla. Zaposlenost je nešto mala rasla. Prema tome, mjere koje je Vlada donosila idu u tom smjeru. Borimo se. Doći će cjepivo, a do tada očuvali smo i zdravlje koliko je bilo moguće i radna mjesta. Kolega Paviću upravo tako i spomenuli ste ovaj dio koji je također isto bitan. Dakle, sve ono što je Vlada učinila, a ovdje se danas čulo svašta, da nije učinila za ovo vrijeme zapravo za gospodarstvo ništa. Dakle pomoć mjera poduzetnicima. Treba reći isto tako da uspješnim vođenjem u prvom dijelu dakle ove pandemije i turistička sezona zapravo je bila iznad očekivanja, gotovo 60% Kamatna stopa 0,25% Pomoć kao što smo čuli od kolegice Maje dakle vezano za uvećanje plaća liječnicima koji se bore sa ovom pandemijom i sa osobama koje su zaražene, pogođene ovom korona virusom. Sljedeća rasprava u ime predlagatelja uvaženi zastupnik Miro Bulj.

Zasigurno su oni zabrinuti u vašem Varaždinu ili odakle je gospodin Pavić, gospodin ministar od parfema i dobroga vina, dobre kapljice. Kolega spominjali ste da je svakodnevno tiskovna konferencija koju drži Stožer, ujedno izvješće o stanju epidemije. Drugo je izvješće o stanju epidemije na dnevnoj razini, a drugo je Izvješće Stožera koje treba dati Hrvatskom saboru. Oni iznose tu brojke koliko je testiranih, koliko je oboljelih, pozitivnih, koje su tendencije u biti, tako da o sasvim drugačijem kontekstu govorimo. Drugo, iznijeli ste jednu neistinu, laž i obmanu da MOST traži ovim zahtjevom klub MOST-a i oporba, da traži u biti da se svako pola godine da izvješće. To je netočno. Kolega Habijan, ja ne znam, znam da to svjesno govorite. To je zatraženo prije tri mjeseca, da se da od ožujka izvješće do trenutka kada smo mi dali zahtjev to je u 9 mjesecu, prije dva mjeseca da se da izvješće Stožera za to razdoblje. I to je vrlo jednostavno. Što bi kao i vi trebali svaki dan prepisivati zakone, prenormirati zakonodavstvo hrvatsko da bi se mogli hvaliti kako ste se dobro dodvorili Angeli Merkel, Tajaniju, Tusku i ostalima. Vrlo je jednostavan zaključak da nam da izvješće Stožer za ovaj period od trećega mjeseca kada je Stožer dobio ovlast od Hrvatskoga sabora do trenutka kada smo dali zahtjev a to je bilo u 9 mjesecu prije dva mjeseca, 15.9. čini mi se. I nemojte ići putem kolege Bačića. On je, je dobrog kuma ima i tu liniju sa Šeksom, sa Šeparovićem iz Ustavnoga suda to je ta linija koja je povezana i nemojte tom linijom jer govorite netočnosti. Svi koji mogu pročitati, ja evo donijet zaključak pa ćete vidjeti da cijelo vrijeme Bačić, Habijan, svi ovdje koji se javljaju u biti iznose laži, neistine, dezinformacije o ovoj ozbiljnoj temi, epidemiološkoj i zdravstvenoj prije svega, ali i gospodarskoj. Niti jedan amandman niste prihvatili na proračun. Kolega MOST je dao amandman i na zakon gdje ste mijenjali Zakon o zaštiti pučanstva od epidemije, gdje ste uveli sankcije bez ikakvih kriterija. Sramotno bez ikakvih kriterija i ciljeva. Koji je cilj vama dostignut, šta vam je rekao Stožer? Mi smo dali amandman ciljevi i neki kriteriji kad smanjiti, kad povećati, koji je taj broj, ili će se mjere ublažavati ili povećati, ništa. Nego ste se pogubili. Pogubili ste se. A Andrej Plenković je izjavio u petom mjesecu prije raspisivanja izbora hrvatska Vlada je pobijedila korona virus, Andrej, Andrej. Prije Ivo, Ivo Sanader, Jadranka, Karamarko, živili! Nitko ne zna ih više. I drugi su stvarali ovu državu, vole ovu državu. Pa ne tribaju se niti slagati sa vama u nekim stvarima, ali ovo je problem svih ljudi. I Sabor se ne smije kolega Habijan pritvorit u glasačku mašineriju bilo koga, pa ni Andreja Plenkovića. Ja ne ulazim u to?

Jer jednoga dana more oporba biti vlast, a vi oporba. I zato se nemojte izrugivati sa prijedlozima koji su konstruktivni, koji stvaraju dobre temelje za preuzimanje odgovornosti zajedničke i rješavanje problema ili pokušaja rješavanja problema koje imamo zbog covida. Kolega Bulj, apostrofirala bih ovaj dio kad ste spomenuli izvještaj o trenutnom stanju pandemije. Dakle, kolega Habijan je jasno rekao da se dnevne pressice Stožera trebaju smatrati Izvješćem o radu Stožera jer su one Izvješće o trenutnom radu epidemije. Izvještaj o radu Stožera bi trebao biti izvještaj o tome koliko se taj Stožer uspješno bori protiv pandemije, na koji način donosi odluke, jesu li te mjere uspješne ili nisu, kome u Znanstvenom savjetu Vlade se ide na ruke, a koga se ne sluša, pa onda izbacuje iz tog Savjeta. Ne zanima me koliko ljudi umire svaki dan, to dobijemo svaki dan iz medija, ne treba nam Stožer za to. Pa čak bi se u ovom dijelu svakodnevnog izvještavanja ljudi da bi to bilo ponekada prenormirano poglavito u početku čak su Stožeri na županijskim i lokalnim samoupravama oblačili odijela, metali činove ko da su generali, ko da vataju evo doslovno je to djelovalo evo ga tu je virus 120 kila u njemu, tribamo trčat za njim do proglašenja pobjede kad je proglasio pobjedu Andrej Plenković, kada je rekao mi smo pobijedili, ova Vlada je pobijedila korona virus šta je bila laž i obmana samo dok dobije izbore da bi prevario narod. Zbog izbora je riskirao život hrvatskih ljudi i to je sramotno.

Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Uvažene kolegice i kolege. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je stručno, operativno i koordinativno tijelo, koje osniva i imenuje Vlada Republike Hrvatske, a koje se sastoji od rukovodećih osoba iz središnjih tijela državne uprave, operativnih snaga sustava civilne zaštite i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite.“, citiram Zakon. Koncept civilne zaštite i Stožer civilne zaštite nije novotarija ove Vlade, niti at hock tijelo osnovano zbog epidemije COVID-19, jer je Stožer civilne zaštite funkcionirao od samog početka samostalnosti Republike Hrvatske ako smo zaboravili i u njenim najtežim danima tijekom Domovinskog rata, pa sve do danas. Temelj za osnivanje i imenovanje današnjeg Stožera civilne zaštite je Zakon o sustavu civilne zaštite, koji je 2015. godine predložila Vlada Republike Hrvatske u jednom drugom sastavu i u srpnju 2015. u ovoj sabornici potvrdila saborska većina u isto tako drugom sastavu vodećem i u odnosu političkih snaga. Zakon je 2018. i ove godine kvalitetnije uređen, ali iz prije navedenog jasno je da koncept Stožera civilne zaštite nije jednokratni projekt ove Vlade, niti ove saborske većine stvoren za rješavanje novonastale situacije, već tijelo koje je prepoznato kao potrebito od samog početka stvaranja neovisne Republike Hrvatske i od svih političkih aktera donesen.

Prepoznavši potrebu za unapređenjem pravnog okvira Hrvatski Sabor je na prijedlog Vlade Republike Hrvatske koja je na vrijeme uočila opasnost od širenja bolesti COVID-19 u ožujku 2020. godine donio Zakon o dopuni Zakona o sustavu civilne zaštite, kojim je Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske dana ovlast da može donositi odluke i upute radi zaštite života i zdravlja građana, očuvanja imovine, gospodarske aktivnosti i okoliša te ujednačavanja postupanja pravnih osoba i građana. To ste saborski zastupnici vi izglasali. Stožer je pokazao svoju operativnost i svrsishodnost, jer je odmah po stupanju na snagu dopuna Zakona krenuo sa donošenjem odluka.

Isti Stožer je u ovom odgovoru na epidemiju mobilizirao 60 objekata i preko 70 pravnih osoba te mobilizirao preko 18 tisuća pripadnika civilne zaštite na odgovor na ovu epidemiju. Osim Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ustrojeni su i stožeri civilne zaštite jedinica područne regionalne samouprave s kojima je uspostavljena neprekidna suradnja i pristupilo se donošenju mjera prilagođenih stanju i potrebama na terenu u svakoj jedinici područne regionalne samouprave. Takav decentralizirani pristup omogućuje veću fleksibilnost i kvalitetniju borbu protiv epidemije COVID-19. Potvrdu ustavnosti i zakonitosti pojedinih odluka, pa i rada samog Stožera dao je Ustavni sud kada je zauzeo jasan stav da su rad i odluke Stožera u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske. Od samog početka borbe sa epidemijom COVID-19 Stožer je vodio brigu o nabavi zaštitne i medicinske opreme za borbu protiv COVID-19 koja je kao što znamo bila i sada je osigurana u dovoljnim količinama. Posljedice nenabavljanja opreme bile bi strašne. Zaključno. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske svojim je dosadašnjim djelovanjem opravdao i dokazao neophodnost njegovog ustrojavanja, a pravovremenim poduzimanjem mjera i donošenjem odluka koje su u datom trenutku bile najprimjerenije olakšao borbu s epidemijom COVID-19. Imamo nekoliko replika. Prva je uvažena zastupnica Nada Murganić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana zastupnice članica ste bila Stožera i znam sigurno iz prve ruke da ste za vrijeme dok ste bili članica aktivno radili, mogu reći danonoćno. U svom izlaganju ste dali presjek rada Stožera od njegovog osnutka u povijesti, pa sa posebnim osvrtom za ovo vrijeme koje je radio Stožer vezano za ovu COVID krizu i zastupnici koji su zahtijevali da nešto čuju i da imaju ipak jedan presjek rada Stožera nisu poslušali ovu vašu raspravu. Ali naravno to je samo jedno moje zapažanje, a vas pitam kako gledate na to da se cijelo vrijeme poziva na struku, na ljude koji znaju nešto o ovoj problematici, a da u isto vrijeme svi više znaju o ovom radu Stožera i o mjerama, nego ljudi koji uključujući rade na tome? Hvala vam kolegice Murganić. Baš vam hvala iskreno na tom pitanju. Dakle, kada je trajala, odgovor, članovi Stožera su zaista radili od 0-24 i ne samo oni, nego more jedno ljudi u pozadini koji su zapravo davali svoje stručne impute bilo za opremu, bilo za odgovor na epidemiju, bilo na, na bilo koji drugi način. U samom stožeru su bili, stalno se priča o tome da su to samo epidemiolozi ili nema epidemiologa ili dakle to naša oporba onako više to priča kako bi ušlo u narod pa da oni to zapamte kao istinu. To nažalost nije, na njihovu žalost to nije istina. U stožeru su zaista radili veliki broj ljudi i veliki broj stručnjaka i stožer je apsolutno transparentno radio prema svim kriterijima koji su propisani pravnim i podzakonskim aktima o radu stožera. Hvala lijepa. Upravo kao što je kolegica Murganić rekla, struka u ovom saboru što se tiče epidemiologije i Covida to ste vi. Bili ste heroina početku kad je krenula pandemija, bili ste u stožeru, hvala vama osobno, hvala i svima zdravstvenim radnicima, hvala i svima koji rade sa Covidom, Vlada je to upravo znala nagraditi na zadnjoj sjednici Vlade je i novčano se zahvalila svim zdravstvenim radnicima i svim i u policiji, vojsci koji su uključeni. Spomenuli ste opremu, oprema je nabavljena iz EU fondova, recite nam malo koliko je ona bila bitna s obzirom da smo ju osigurali, a ja stvarno ne vidim potrebu za ovolkom nervozom oporbe u ovakve kasne sate. Možda je to radi toga jer ne dobivaju političke bodove na ovoj temi jer struka ste vi u ovom saboru i vrlo jasno, kompetentno možete govoriti, a Vlada očito ima potporu i građana [[Upadica: Vrijeme.]] u kolega Pavić, dakle oprema je bila ono što je zaista bilo nužno potrebno jer da se zaštitna oprema za djelatnike koji su se susretali sa Covid pacijentima nije bila na vrijeme nabavljena, razbolili bi nam se zdravstveni radnici i onda ne bi imao tko liječiti sve one ljude koji su se kasnije razbolijevali. To struka će sigurno reći da sam u pravu, oni koji ne žele to čuti nije niti važno.

U čemu je problem već 9 mjeseci da stožer ne može, da se ne može podnijeti izvješće o radu stožera saboru? Da smo to 16.9. morali tražiti ovim zaključkom o kojem tek danas raspravljamo, a kasnije nakon eskalacije i amandmanom koji je odbijen da se to radi jednom mjesečno što je uzus u europskim zemljama. Zašto do sada po vašem mišljenju nije podneseno izvješće stožera saboru? Kolega Raspudić, svakodnevno se zaista svakodnevno izvještavalo sve koji su god željeli doći do nekih informacija. Ne možete nikako reći da niste bili dovoljno informirani o tome što se događa, ne mislim pri tom samo o tome koliko ima oboljelih, koliko ima umrlih ljudi, koliko ima testiranih ljudi, nego i svim onim mjerama koje su svakodnevno svaki puta kad su se uvodile su jasno interpretirane upravo na tim sjednicama stožera. Tamo su izneseno puno podataka, osobito naravno onih koji su mjerodavni za donošenje mjera, a to su epidemiolozi, koji su svaki puta objašnjavali zašto je ta mjera neka uvedena, zašto ta mjera se sada ukida, koja je tendencija, što želimo, nažalost neki puta to ne dopre do javnosti. Poštovana kolegice, evo sve ste lijepo rekli obzirom i da imate mnogo iskustva i kao stručnjakinja i kao jedna od članica Stožera civilne zaštite samo se postavlja pitanje što bi bilo ne daj Bože da u početku ove pandemije nije bilo kriznog odnosno Stožera civilne zaštite ko što je to bio recimo slučaj od 3. siječnja 2000. da do 23. studenog 2003., kada je odlukom SDP-ove vlade i Zakon o zdravstvenoj zaštiti stožer civilne zaštite izbačen, nije ga bilo. A tada je postojala i bila ona afera Baxter, znamo sve dobro šta se je desilo i koje su bile posljedice. Samo u vrijeme koalicijske Vlade nije bilo Stožera civilne, Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, to je jedini period kada ga nije bilo i tada se dogodila afera Baxter gdje je zaista zbog nedovoljnog protoka i koordinacije rada utvrđeno smrt, odgovornost za smrt 23 osobe što je strašno, to je uopće nemjerljivo.

Uvažena saborska zastupnice, ja ću vas pitati za vaše mišljenje vezano uz jednu mjeru stožera koja je donešena iza toga kako ste vi prestali biti članica zbog toga što ste saborska zastupnica. Naime, stožer je donesao odluku da se ne može kad je riječ o sportu jedriti. Ja nekako si umišljam da nešto malo o tome znam. Dakle, jedrenje je govorim o jedrenju klasom optimist odnosno u jednosjedima to je za dob djece do 15 godina odnosno djeci iznad 15 godina, u jedrenju oni na sebe obuku odijelo u kojem jedre, dakle na postojeću odjeću, opreme barku, izađu van i jedini kontakt koji mogu imati je sa trenerom koji se nalazi na gumenjaku, a oni se nalaze na svojoj barci. I sad je donešena odluka da se ne može jedriti, ja ne mogu to razumjeti iz kog razloga, možda mi vi [[Upadica: Vrijeme.]] možete pojasniti. Hvala lijepo. Dakle, nakana svih ovih mjera koje su sada donesene je što manje okupljanja ljudi na jednom mjestu. Dakle, to je sigurno kako se ne bi zapravo širo virus, to je sigurno razlog zbog čega se razmišljalo, nije tu navedeno posebno jedrenje, ja o jedrenju moram priznati ne znam ništa, ali jedrenje nego treba to pogledati kao što manje okupljanje ljudi. Dakle, sigurna sam da i na jedrenje dođe više djece koja se tamo okupe, ali nisam sigurna da se baš striktno išlo na jedrenje kao takav sport, nego da je to zapravo obuhvaćena da se djeca što manje grupiraju kako ne bi eventualno poslije donosili svojim kućama i da mogu zaštiti starije i sve one koji su tamo. Evo sad ćemo napravit provjetravanje zbog epidemioloških razloga.

U ime predlagatelja Miro Bulj, izvolite.

Međutim evo mi smo sad ovdje ugradili ovu plastiku ispred sebe i ja sada kad sam vidio da se ona pridržaje tih mjera da drži masku onda i ja kažem neću skinuti masku računam da ima nekakvo znanje pa mi nije jasno zbog čega kolegica i sada drži masku ovdje kada nitko od nas saborskih zastupnika ne drži. Nije mi uopće jasna ta poruka. Tako da je ta konfuzija koju su oni stvarali cijeli vrijeme, a najviše me zanima tijelo u kojem je ona bila, u kojem je ona bila heroina kako kaže ministar od parfema i kvalitetnih vina i oborite ribe, ministar Pavić bivši sada naš kolega zastupnik, kada je rekao da heroina bila i je tako je bilo, to su bile emisije svakodnevno, svi mediji su pisali u to vrijeme i imali su povjerenje građana. Nego znam da je u vrijeme kada je bila izbjeglička kriza 2015. godine, da je ona također bila u timu nacionalnom stožeru za zaštitu kada je bio SDP-ov ministar u slučaju tada izbjegličke krize, pa mi nije jasno kako je onda bila onda, a sad jedno može ona kao drug član druge stranke je bila u stožeru kada je bio SDP na vlasti, a sada kada je HDZ na vlasti nitko ne može biti u stožeru osim članova stranke. Također mi je nejasno prije neki dan na jednoj nacionalnoj televiziji je pitalo šefa stožera Capaka kolika je smrtnost ljudi koji su na respiratoru, on je rekao ne znam, ona mu je rekla koliko u Njemačkoj i u drugim državama, on je rekao ne znam provjerit ću. Tako da je čudna ta konfuzija koji daju javnosti ovaj informacije ili ne znaju informacije, ali je činjenica i žalosti ta činjenica da u Hrvatskome saboru većina ne podržaje niti jedan konstruktivan prijedlog od oporbe kako u ovoj Covid krizi po pitanju zdravstvenih djelatnika. Žao mi je šta kolegica nije podržala i amandman MOST-a koji je davao na proračun da se Covid dodatak dobiju zdravstveni i nezdravstveni djelatnici unutar zdravstva koji se bore protiv Covida. Nije mi jasno, a ona je iz toga sustava, heroina toga sustava, nije mi jasno nije dala to obrazloženje, a i pitao sam je prije ovoga. MOST nezavisnih lista je dao amandman da se razumijemo i na zakon izmjene zakona koji je bio nedavno o pandemiji, utjecaj na pučanstvo. Niste ga podržali da svaki mjesec daje nacionalni stožer izvješće Hrvatskom saboru tj. građanima ako daje hrvatskim saborskim zastupnicima, niste ni to podržali, a ovaj prijedlog da se razumijemo, da se razumiemo dobro, ovaj prijedlog je napisan 15.9. i upućen je u proceduru. Što znači da smo mi tražili da se da izvješće od trenutka kada, da se da izvješće ovim zaključkom i ne vidim niti jedan razlog da to ne podržite, da taj prijedlog bude, u ovome prijedlogu da se da izvješće od svih mjera. Znači što su te mjere donile, da li su donile dobro, da li je bilo nepotizma, klijentelizma, korupcije kod prodaje maska sjećamo se da su maske koje sada vrijede pola kune bile po 20 kuna, po 50 kuna u ljekarnama.

Slijedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Nino Raspudić.

Dakle, 16.9. zbunjeni činjenicom da već 6 mjeseci nema izvješća o radu stožera u saboru podnijeli smo ovaj zaključak. U međuvremenu kako je situacija sve više i više eskalirala do te mjere da nam iz današnje perspektive stanje 16.9. izgleda gotovo idilično uložili smo amandman na predložene izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojim bi se stožer obvezao i Vlada da jednom mjesečno podnosi izvješće saboru i da se u tom izvješću navedu jasni parametri i kriteriji o eventualnom postrožavanju, ublažavanju mjera ili ostavljanju istih mjera ili u idealnim scenarijima ukidanju mjera. Ništa od toga nije ispoštivano. Danas kad raspravljamo o ovom zaključku čuli smo od vladajućih da smo govorili neke stvari koje nismo govorili. Štoviše čak su nam i riječi zastupnika HDZ-a stavljane u usta. Tako je govoreno da smo mi rekli ono što je hipotetski spomenuo kolega iz HDZ-a Bačić.

To nije istina. Mi smo tražili i tražimo da Stožer podnosi Izvješće o svom radu Saboru RH. Isto tako spominjano je malo prije da mi negiramo odluke Ustavnog suda. Ali to nije bianco mjenica Stožeru za sve ono što će raditi u budućnosti da se ne propituje, a pogotovo Ustavni sud barem koliko ja znam nije presudio da Stožer ne smije slučajno podnositi izvješće nikakvo Saboru o svom radu. Kolega Pavić govori o nervozi oporbe. Sam sam nervozan večeras, ali nisam nervozan radi vas iz vladajuće većine ili radi toga što priopći Stožer nego sam nervozan zato što u Hrvatskoj svakog dana umire jako puno ljudi i na žalost izvjesno je sljedećih tjedana, ne daj bože i mjeseci da će biti tako. To mi stvara nervozu, a nikakvih parametara nemamo za mjere, nikakvih još uvijek kriterija. Ponavljam punih 9 mjeseci nemamo izvješće o radu Stožera u Saboru koje je najviše političko tijelo ove države. To je ono što mi stara nervozu. Kolegica Grba Bujević je rekla kako Stožer svaki dan ima ta priopćenja, obraćanja javnosti itd. da se informacija ima. Ali tu im možemo postaviti neka pitanja i nadam se dobiti neki odgovor. Dakle, važno je da hrvatska javnost i to ću ponoviti po deseti put shvati, da ono što smo tražili ovim zaključkom upućenim 16.9. i onim amandmanom kojeg smo uložili u najboljoj vjeri i krajnje konstruktivno prošli tjedan smo samo tražili da se Saboru podnosi Izvješće o radu Stožera koji upravlja našim životima i koji donosi glavne odluke u našoj borbi kao čitave zajednice protiv corona virusa. Između ostalog i zbog toga jesmo ovdje. Ne mogu tiskovne konferencije Stožera zamijeniti Izvješće Stožera Saboru i pitanje protupitanja, argumenti, ono sve što se ovdje događa. Ne može novinar koji postavlja pitanje zamijeniti saborskog zastupnika koji predstavlja narod, a narod je nositelj suvereniteta, iz njega proizlazi i njemu pripada. Dakle, izrazit ću još jednom nadu da će biti dovoljno svijesti, savjesti i u dijelu vladajuće većine da podrži ovaj zaključak, da se ovo Izvješće podnese što prije.

Kolega Raspudiću vidim da ova rasprava koju su ciljano bojkotirali, stavili u ovo vrijeme jer cijeli dan se prozračivao ovaj prostor svako pet minuta, svako 10 minuta sa stankama samo da narod ne bi čuo ovu ozbiljnu raspravu i ovaj ozbiljan prijedlog da Stožer Civilne zaštite daje Izvješće o onome što je učinio u prvih šest mjeseci, sve greške koje su napravili, mjere ili što su dobro napravili da se iznese pred hrvatskom javnosti a poglavito tu je dio i korupcije, covid korupcije koja se događala poglavito što se tiče dezinfekcijskih sredstava, maski. Moramo znati da je maska koja vrijedi pola kune jedno vrijeme se prodavala za 20 kuna pa i više.

Mi smo dobili veliku čast i veliku odgovornost kad smo se nakon što smo se kandidirali dobili povjerenje građana da ih kroz četiri godine ako taj mandat potraje toliko predstavljamo u Hrvatskom saboru. To je velika odgovornost. Ako se posao odradi dobro, to znači neku doživotnu čast i za nas i za našu djecu i unuke da kažu djed ili baka su dobre stvari radili u ta vremena u Hrvatskom saboru. Ali isto tako odgovornost u smislu ako stvari budu loše, ako stvari rade neodgovorno, ako se stvari rade tako da budu loše posljedice po hrvatske građane, da će imena ostati zauvijek obilježena. Ja sam jučer ovdje u Saboru o Deklaraciji o Hrvatima u BiH pet puta spomenuo ime veleposlanika Tončija Staničića. Na njegovu sramotu koji se hvalio da je prvi čestitao Komšiću. Imate veliku odgovornost.

Hvala predsjedavajući. Poštovani gospodine Raspudić, kako na kraju krajeva i vjerovati Stožeru i da podnese izvješće na kraju krajeva na mjesečnoj razini, kako vjerovati, temeljem čega i kojih kriterija. Pa primjerice, evo naša kolegica Grba Bujević koja je još uvijek tu prisutna i jednog trenutka u prvom valu izjavila da joj je neozbiljno pružanje političara bez distance, da je to neodgovorno, da je to ovakvo ili da je to onakvo da bi vrlo malo nakon tog bila u društvu bez distance, bez maske sa premijerom, Capakom što je jasno vidljivo u medijima. Dakle, ako ja izmišljam mediji u Hrvatskoj su svi to prenijeli. Da ne pričam o onoj suludoj izjavi o maskama, da ne pričam o tome da se stožer ispočetka zapravo jednim ne znam načinom natjecao tko će dati izjavu ne vodeći računa o nekakvoj srži suglasnosti između njih. A na koncu konca su ove mjere koje su donijeli mislim da je više riječ o jednom suludom bezkriterijskom donošenju i bubanju [[Upadica: Vrijeme.]] mjera kojih se oni isti koji ih donose ne drže. Sve što ste rekli stoji, ali idemo spašavati što se spasiti može. To sve znamo. Ja bih ispravio kolegu Nikolu Grmoju on je govorio ovo to smo vidli premijer u svibnju kaže moja Vlada je pobijedila Covid-19 znači kad je dobro ja sam pobijedio, a kad je loše izgubili smo ili izgubili ste kaže trener igračima kad izgube. Ali ovo je sad jedna paradoksalna situacija zato sam spominjao Makewelia bar malo makevelizma sad stvari idu jako loše, a sva odgovornost je na vama. Pružamo ruku usvojiti ovaj zaključak, imati tu izvješće koje ćemo svi skupa raspraviti ako treba, ako se kvalitetno i odgovori i podržati. Ovo je prilika da ne bude odgovornost samo na vama nego da doista bude na cijelom saboru. A dok izvješća u saboru nema odgovornost je isključivo na stožeru i vašoj većini koja ga je podržala i koja podržava i dalje to da on ne podnosi izvješće.

ostalo je dvoje zastupnika vladajućih na raspravi o ovoj bitnoj točki. Dakle, sasvim je jasno što smo mi ovim tražili. Tražili smo izvješće o radu stožera i to odmah, a ne za 40 dana posebno ako se uzme u obzir da je prošlo znači gotovo 9 mjeseci od početka rada stožera. Znači vi ćete nama podnijeti izvješće o radu stožera gotovo godinu dana nakon što smo zapravo ušli u ovo jedno izvanredno stanje iako nije proglašeno, ali ovo nije redovno stanje, dakle nije normalno stanje i nije novo normalno kako ste nam vi poručivali. Kakvo novo normalno, zna se što je normalno, što je nenormalno, nema, nema novog normalnog niti ćemo na to ikada pristati. Ovo je stanje iz kojeg hrvatski građani žele što prije izaći.

Govorile su kolege o komparativnoj praksi, što se događa u Njemačkoj, što se događa u Britaniji, ne znam negdje je 3 tjedna, negdje je i manje, podnosi se izvješće o onom što je napravljeno. Postoje jasni kriteriji kada se mjere pooštravaju, kada se ublažavaju, kada se ukidaju. Hrvatski građani ništa ne znaju, u neizvjesnosti čekaju božićne blagdane i Novu godinu jer ništa jasno ne komunicirate. I vi se vadite na to kolega Habijan da smo mi protiv presica stožera. Što građani saznaju na presicama stožera? I bez tih presica stožera pošalje se priopćenje koliko je zaraženih tu, koliko je zaraženih ovdje. Mi tražimo izvješće o onom što ste radili i kako su te mjere utjecale. Što ste prepoznali i vidjeli kao dobro, što kao loše. Na što su hrvatski građani reagirali dobro, na što su reagirali loše. I pričate o odgovornosti, ja sam zadnji čovjek u ovom saboru koji bi branio SDP-ovu vladu, ali spominjali ste neke afere ja znam da su akteri tih afera dali ostavke nakon toga. Tko je sada dao ostavke osim što ste vi razriješili članove savjeta, znanstvenog savjeta Vlade. Tko je dao ostavku zbog onog što se događa? Nitko, nitko nije dao ostavku, osim što ste poznati po tome odnosno Vlada koju vi podupirete da vam je otišlo znači još u prošloj vladi gotovo cijela vlada, nema ministra koji je počeo mandat i završio mandat. Ali to sve radite naknadno ne u jeku afera, nego kada se Plenković više ne može obraniti, kada to postane teret za njega, pa žalosno je od Frke Petešića, čini mi se pristojan, obrazovan, pametan čovjek, mnogi ga ismijavaju ne čini mi se kao netko koga treba ismijavati, koliko sam čuo iz hrvatske emigrantske obitelji. Što radite od čovjeka? Kaže mu Plenković da zove znanstvenike da im otkaže suradnju i onda kad vidi da je nastupila medijska šteta onda on jadan ima nekakve izlike, nekakvu presicu, pa što radite od čovjeka, držite li do ljudi? I sramota je da u godinu dana niste podnijeli izvješće, gotovo godinu dana bit će toliko kada ga podnesete ovdje Hrvatskom saboru. To je sramota kolega Habijan. I ne znam zašto su vas tu ostavili, kakav dug morate vratiti zašto ste tu napušteni vi i kolegica Bujević, zašto morate biti ovdje u Hrvatskom saboru? Ne znam je li možda to vaš ulog u kandidaturu nekakvu u Varaždinu, što se događa, ali znam da vam nije ugodno i ne bih vam bio u koži. Ne bih vam bio u koži. Slušati ove argumentirane kritike, ne imati odgovora, nije vam lako. Hvala lijepa.

Dakle, sve ovo što govorite i kolega Bačić i kolegica i ja apsolutno sve smo mu kazali da je potpuno drugačije. I uopće se cijelo vrijeme ne držite teme. Dakle, vi ste ovdje prošli cijelu dnevno-političku scenu u zadnjih 9 mjeseci, to uopće nije tema. Izvješće ćete dobiti upravo zato jer je zaključak izglasan prošloga petka.

Kao što mi je stalo do kolege Frke Petešića, tako mi je stalo do vas. Nemojte dakle, govorite o tome da mi ne raspravljamo o temi. Što je po vama tema? To da tražimo da Vlada podnese izvješće. Pa to isto da smo uputili zaključak da HNB podnese izvješće i da pričamo o tome kako HNB vodi monetarnu politiku i da vi kažete da to nije tema rasprave. Pa Stožer je tema rasprave kolega Habijan. Pa vi sjedite na ušima cijelu večer ovdje.

Znači Izvješće o radu Stožera, to je tema današnje rasprave.

Pa bilo koji inače logičan slijed misli a samim time i bilo kakvo pitanje, ne samo po pitanju Stožera nego generalno općenito bilo čega drugoga koje je upućeno prema vladajućima, njihov odgovor bude najčešće u nekakvoj kategoriji okarakteriziran dječjom logikom koja je neutemeljena i zapravo jasno bude vidljivo da u samoj pozadini tog odgovora, tog njihovog odgovora ne stoji jedna ozbiljnost i odgovornost. Ako je to već tako a je, to je pokazatelj vrlo opasan da se zapravo stvarnost doživljava na potpuno iskrivljen način. Argumentacija kojom će vladajući ovo pobiti je 16% vjerojatno birača koji su ih birali. Ja mislim kolega Kujundžiću da vladajućima nije jasno što se zapravo događa i koliko nepovjerenje i nezadovoljstvo u hrvatskom narodu raste. Budite toga svjesni i molimo se dragom bogu da ne bude radikalizacije o kojoj vi sada pričate, a koje sada nema i daj bože da je ne bude. Niste svjesni toga i takav neodgovoran pristup znači samo stvara dodatnu ljutnju i razočarenje kod hrvatskih građana. A vama kolega Kujundžiću hvala iako ste u samoizolaciji odgovorno radite svoj posao i što ste sa nama ovdje večeras u ove kasne sate u raspravi.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Sanader, poštovani gospodine Bukarica, kolegice i kolege. Prvo neka hrvatska javnost zna da su vladajući ovu priču shvatili na ispravan način mi bismo o njoj raspravljali u pravo vrijeme. Mi bismo o njoj raspravljali u jutro, mi bismo o ovoj krucijalnoj i najvažnijoj temi za hrvatski narod, za naše društvo, za sve ljude raspravljali pred prepunom sabornicom, raspravljali bismo pred lupom medija, raspravljali bismo pred cijelom hrvatskom javnosti, a netko je mislio da ćemo možda se umoriti, da ćemo možda odustati. Mi u klubu MOST-a nećemo nikada i hvala kolegama iz oporbe koji su ovdje iz SDP-a sa nama do kraja u ovoj borbi. Još jednom ću ponoviti, kažu Latini da je repetitio est mater studiorum.

Mislim što drugo. Evo vam i kad se u jutro probudimo da nema pandemije. I dao bog da tako bude. Ali ono što nas brine da 9 mjeseci ovome časnom Domu, zastupnicima koji su birani od hrvatskog naroda Stožer ne želi doći ovdje da im mi postavimo pitanja ne pod nekim igrokazima, pred kamerama, pod nečijom redateljskom palicom, pred možda ne znam naručenim pitanjima i onda odgovori svaki dan. Ali gospodo to nije izvješće o radu Stožera, to je izvješće o trenutnoj situaciji pandemije koju imamo koliko je zaraženih, koliko je na žalost preminulih. Mi nemamo izvješće, mi nemamo konkretne podatke.

Valjda tamo ne znam gdje je demokracija na pravom nivou onda se to može, a kod nas stalno neki bahatluk. Čemu to kolege zastupnici? Možemo drugačije. Možemo bolje. Izvješće od nabave ma nije problem pa platit ćemo maske 5 tisuća kuna svatko, ako treba zadužit ćemo se mi zastupnici ako će ona spasiti hrvatske građane. Ali dajte da znamo koliko je plaćena ta maska. Imamo pravo znati. Hrvatska javnost ima to pravo znati, a ne pričam ti priče. Niti znamo zašto na tolikom broju zaraženih kada se išlo u koju mjeru, zašto se išlo u tu mjeru, zašto se išlo sa zatvaranjem. Ja sam Riječanin. Jedriličarski klub Lovran, o da, zabranjeno treniranje, a dečki lijepo sjednu u barkicu i odu lijepo na more. Ne možeš. O tome pričamo, o kriterijima. Pa tko ne bi htio zaštititi građane tko god ima iole zdravog razuma?

Sve nešto što je na zraku ne može. Oprostite. Radi čega? Radi toga što ih dvoje trenira na 200 kvadrata. To nije pošteno. Htjeli smo vam biti Šimun Cirenac. Uistinu vam kažem htjeli smo vam pomoći nositi taj križ, taj teret. Htjeli smo kao oporba reći u redu vi ste vladajući ali otvaramo svoje ruke, naše srce, nosit ćemo zajedno. To je država. Nosit ćemo zajedno, a vi odbijate prihvatiti da ste pali. Pali ste.

Hvala predsjedavajući. Poštovani kolega Miletić pa svakodnevni praktični i teorijski političko-medijski defetizam kojemu svjedočimo kako mi u sabornici tako i ljudi koje susrećemo na ulici i s kojima razgovaramo zapravo je pretvorio ovo društvo u jednu tempiranu bombu čije je bitan eksplodiranja samo pitanje trenutka. Crnilo kojim nas se pumpa rezultiralo je onim nekakvim ružnim događajima koji iz ni jednog segmenta ne mogu biti opravdani. Konkretno država je devastirana. Zdrava logika je devastirana. Devastirana je i jedna čestita politika fingiranim nekakvim domoljubljem i poštenjem od onih od kojih to nije smjela biti, od političara. S druge pak strane ta ista politika je formirala jedan ovakav stožer koji jednim ovakvim pristupom donosi mjere koje će opet rezultirati nečim.

Želim vjerovati da ćemo izaći iz rovova u koje možda ne znam možda je nečiji plan bio da budemo u rovovima. Želim vjerovati da ćemo hrvatskim građanima biti primjer i reći u redu ne slažemo se svjetonazorski, ideološki, ovako ili onako. Ali u temelju svega je zaštita zdravlja ljudi. U temelju svega je pronaći najbolje rješenje koje možemo u ovom trenutku da bi ljudi i nastavili živjeti, da bismo razmišljali koje posljedice sve pandemija donosi po hrvatsko društvo, psihofizičke. Što je s našom mladosti?

Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. To zna i kolega Raspudić zato što zna talijanski. Što to znači? To znači kleveta je povjetarac. Sloboda govora, zastupnički imunitet, ali neodgovorno govorim o nekim stvarima, pa ono pet puta kada se kaže jedna laž ona postane istina. Kada govorimo o Račanovoj Vladi, Račanova Vlada je imala međuresorni stožer, međuresorno tijelo unutar same Vlade vezano za krizne situacije, jer je preuzimala na sebe odgovornost. Nije se skrivala iza odluka stožera.

Ako netko misli da je tome drugačije slobodno neka mi replicira. Ja mu neću odgovoriti, ali bih volio da to zasniva na argumentima i na činjenicama.

Pa onda možemo reći da je ova točka dnevnog reda konzumirana. Pozdravljam dakako zaključke koje je predložio HDZ vezano za učinkovitost mjera svaka tri mjeseca, odnosno tri puta na godinu. Međutim, tu se govori o učinkovitosti mjera. Ta učinkovitost mjera gledam je svaki dan na televiziji kad dobivam brojke od svoje županije, od čitave Hrvatske, od prijatelja iz Zagreba, iz drugih krajeva Hrvatske koja je epidemiološka situacija u toj sredini. Ja bih prije rekao da su dakle, pa nemam ništa protiv da su HDZ-ovi zaključci konzumirani. Ovo u biti nije konzumirano kao što nije ni konzumiran amandman MOST-a, pa i ova točka, kao što nije ni konzumiran ni zaključak koji je bio predložio SDP. A oni su vezani za rad samog Stožera. Rad je jedno, a učinak je drugo. Učinak je nešto sasvim drugo. Zato što ljudi obolijevaju, neki na žalost i umiru neovisno za koga glasali na ovim parlamentarnim izborima, neovisno o parlamentarnoj većini i to je činjenica. Isto kao i ljudska suza. Ljudska suza nema boju ni za crnca, ni za Azijata, ni za Slavena, ni za Germana, nema. Ona ima istu boju kod svih, kod čitavog ljudskog roda. I čitav ljudski rod umire zbog ove pandemije. Ali postoji jedna stvar ljudski je griješiti, na greškama učimo pogotovo o nečemu što je nepoznato kao što je ova bolest koja nas pogađa, a znamo sve više i više. Ali isto tako bi trebali i na greškama učiti u onom dijelu koji se tiče funkcioniranja i kako smo se počeli boriti sa tom pandemijom. Pogotovo u Francuskoj. Dakle što se tamo dogodilo? Tamo prvo što je rekla vlast, vlast je rekla da je to jedan oblik gripe i da se ne treba brinuti, da bi onda postale ove brojke koje postoje. U Italiji je bila slična situacija. I zbog toga najprije su vjerovali vlasti, a onda smo imali eskalaciju pandemije. Ali ima jedna stvar koja je jako bitna, ali to ću, zato ću iskoristiti priliku kad ću govoriti u ime kluba saborskih zastupnika.

Činjenice vas demantiraju. Zakon o zdravstvenoj zaštiti nije poznavao pojam kriznog stožera u doba koalicijske vlasti to je jedna star, a druga stvar je Baxter to je dobro poznato medicinskoj javnosti nije bio u jednoj bolnici nego upravo je to bit bila da se proširilo prije nego što se, dakle iskordiniralo uočeni, stvarno sam umorna, uočeni događaj se nije na vrijeme prepoznao. Dakle, bilo je u više bolnica. Zahvaljujem na ispravku, ali ovdje nije riječ o ukidanju Civilne zaštite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Sanader, poštovani gospodine Bukarica, kolegice, kolege. Stvarno bih htio u ovom mom zadnjem obraćanju večeras u završnoj riječi u ime Kluba zastupnika MOST-a probati sumirati nekoliko misli. Tko god je razborit njemu je jasno da se nije moglo znati što će se dogoditi u veljači, u ožujku pa možda i u travnju. Vidimo da čak su i neki znanstvenici koji su struka imali posve različite prognoze pa i u ožujku i u travnju i u svibnju i u lipnju i u srpnju pa vidimo i u kolovozu i ne možemo ne primijetiti da je tu bilo uistinu različitih šumova u komunikaciji i ne možemo ne primijetiti da jednostavno evo u toj cijeloj situaciji pandemije i covida koji se dogodio u našem društvu se mnogi nisu snašli na najbolji način. I ja ne bih čak ovdje išao nikako ne bih išao ad hominem, ne bih čak išao u neka direktna prozivanja, ali mislim da je važno radi hrvatske javnosti da mi ovdje raspravljamo o tome na koji način se donose mjere, zašto se u datom trenutku donose baš takve mjere, koji je učinak tih mjera, što se dogodilo u samom Stožeru ako konkretno govorimo o nabavci opreme, koliko je ta oprema plaćena. I držim da hrvatska javnost ima to pravo znati, to su legitimna pitanja i kao što sam u prijašnjem govoru spomenuo nekoliko puta. Ako imamo parlamente sa puno snažnijom demokracijom gdje u ovoj teškoj situaciji njihov stožer dolazi, podnosi konkretna izvješća, vrlo konkretna svaka dva tjedna, svaka tri tjedna pričam o Njemačkoj, o Velikoj Britaniji, onda držimo da bi bilo razborito stati ovdje u ovom časnom domu ispred zastupnika koje su birali hrvatski građani i da ovdje ispred nas budu raspoloživi odgovoriti na pitanja. Možda bi ti odgovorni nas umirili? Možda bi umirili hrvatsku javnost? Možda ste samo trebali doći, stati i reći trudili smo se ljudi, radili smo sve ono što mislimo da je trebalo učiniti u datom trenutku? Možda je trebalo reći nismo se snašli? Možda je trebalo skupiti hrabrosti i reći oprostite, trudit ćemo se još snažnije, napravit ćemo što više toga je moguće da se ova priča privede kraju? Naravno koliko je moguće u ljudskoj dimenziji. No, Stožer je cijelo vrijeme izgubio autonomiju. Izgubio je kredibilitet. Izgubio je ja bih rekao slobodu u znanosti. Pretvorio se kao neka produžena mehanička ruka koja donosi vrlo nerazborite mjere. Nije razborito da se zatvore javne terase, a da su otvoreni centri u kojima po par stotina ljudi svaki dan šeta. To nije razborito. Nije razborito da u jednom gradu u Hrvatskoj, pričam o Splitu na vanjskom terenu imate ekipu žensku nogometa i da oni mogu trenirati, a onda na tom istom igralištu pod istim uvjetima dečkima nije dopušteno jer su oni liga niže. Dakle, to je alanfordovski, to nije u redu. I to je ta razboritost o kojoj govorim i na koncu za koju sam držao da mi kao oporba moramo upozoriti. Svatko može pogriješiti. To se svakom događa. Živ čovjek pogriješi, ali onda ako imaš obraza staneš ispred svojih kolega, staneš ispred hrvatske javnosti, staneš ispred hrvatskog naroda i kažeš pogriješili smo. Žao nam je. Molim vas prihvatite ispriku i hajmo dalje vidjeti što možemo zajedno napraviti, e to bi bio potez državnika. To bi bio ispravan potez. Hvala. Sljedeća završna rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a uvaženi zastupnik

Poštovane kolegice i kolege, da vas opet sve ne pozdravljam. Ima jedna stvar, kada je počela pandemija, kada je bio onaj najgori lockdown pokazalo se koje su najveće naše slabosti. Odlazili smo čekajući redove u markete. Nije bilo brašna. Nije bilo ni krumpira.

Vidjeli smo mnogo toga. Vidjeli smo i kakav nam je sustav koji je vezan za dakle sa zatvaranjem svega i svačega i onda su ljudi dakako imali jako puno vremena za razmišljati o tome što se u ovoj državi zbiva. Nakon toga u 6. Mjesecu smo imali premijera koji se hvalio da je i to je istina mislim, to nije neistina, koji je rekao javno više puta obilazeći Hrvatsku da je pandemija pobijeđena. Dakle, on je pobijedio pandemiju. Onda smo imali turističku sezonu. Nakon turističke sezone sada nam se događa druga stvar. Događa nam se stvar koja je vezana za to da sada više nitko nije odgovoran. Krivi su građani što ne nose maske i sada će morat plaćati kazne što ne nose maske. Da se razumijemo ja jesam za to da se maske nose i da jer time se ugrožava tuđe zdravlje i normalno bi bilo da se ljudi sankcioniraju. Otom-potom kakve bi sankcije trebale biti odnosno ja mislim da je besmisleno da pričamo o licitiranju u kojim iznosima bi trebala biti riječ. Ali smo čitav niz nekih međufaza koje su druge države i to je ono što nemamo prilike raspravljati, jer ako mi raspravljamo o učinkovitosti mjera a ne sučeljavati se sa političkim odlukama i iskustvima koje su donijele druge države možda lockdowna nije trebalo niti biti. Vidite, u jednoj državi vi imate obrazac. U drugoj državi imati komad papira gdje ja Erik Fabijanić izjavljujem da idem do prvog marketa kupiti kruh. Kupiti kruh, ok. Ne mogu se šetati po korzu. Moram se spustiti do najbližeg dućana. U protivnom slijedi kazna jer sam dao javnu izjavu.

Mislim i na mobitelu možeš napisati tu izjavu ako je tvoj mobitel. Dakle, ne moraš ni papir trošiti, budimo ekološki. Zbiti glave zajedno u čitavoj ovoj situaciji, jer mi nismo ovdje zbili glave zajedno. Primorsko-goranska županija je osnivač Zavoda za javno zdravstvo. Imaju ga i druge županije. Rijeka ima i Medicinski fakultet.

Čak i tehnologiju za testiranje, molili smo i kumili nadležne u Zagrebu da počnemo testirati da se u tome usavršimo onog trenutka kada je Svjetska zdravstvena organizacija govorila, testirajte, testirajte, testirajte, ovako si vozio uzorke u Zagreb, iz Zagreba si ih dobivao nazad. Čemu, zašto?

Ali nije ovdje, nitko ovdje ne bi trebao biti gladan krvi, ali bi trebao biti odgovoran, ne kriv, odgovoran. Odgovoran za svako djelo. I znate šta je odgovornost, kad meni neki ljudi govore šta je odgovornost pogotovo od ljudi koji se busaju u domoljublje, ja sam to doživio nažalost. A to je kad se vratite s ratišta pa idete majci umrlog vojnika objasniti zašto je on umro [[Upadica: Vrijeme.]] to je za mene odgovornost. A ovo ostalo je

Kolegice i kolege koje su ovdje strpljivo raspravljali o bitnoj temi 3 minute prija pola noći, znači dugo vremena raspravljamo o ovoj bitnoj temi, žao mi je što većina nije prihvatila ovaj prijedlog da vidimo što su napravile mjere, stožer kojemu je sabor dao ovlasti da se te mjere iznesu ovdje u saboru pred hrvatsku javnost i da vidimo rezultate tih mjera u, koje su poduzete u korona krizi. Znači jednostavno što je oporba, što su vladajući ovdje govorili demantira ih ovaj prijedlog koji je dan 15.9. i jednostavno nisu ga htjeli prihvatiti dok kolege iz oporbe nisu potpisale ovaj prijedlog Kluba MOST-a da napokon zbijemo glave, da ovaj problem koji imamo i ovu konfuziju i ovu psihozu u hrvatskom narodu, u hrvatskom društvu naravno i terete koje nose ljudi na svojim leđima u bojazni za svoja radna mjesta ne samo po pitanju zdravstvene krize i opasnosti koje može uzrokovati Covid kriza. Žao mi je što većina ne želi razgovarati, što bahato odbija bilo kakvu suradnju zajedničku da budu glave na kupu i da svi zajedno preuzmemo dio odgovornosti i da pokušamo pomoći, svi zajedno donositi jedinstvene odluke. Međutim očito je jedino potrebna stranačka iskaznica da bi i znanstvenici bili u savjetu Vladi što nije dobro.

Mi razumijemo da je bila teška situacija, da je bilo teško donositi odluke, ali moramo sad da je bilo i drugih načina i primjera vođenja ove krize. To su poduzetnici koji pred ministrom Čorićem prosvjeduju ispred ministarstva čak postavljaju vijenac da je ministar Čorić zabio zadnji čavao u lijes hrvatskog gospodarstva tako da ova kriza može uzrokovati veliki, strašno negativne posljedice, a mi moramo sve napravit da ne bude tako. Ovdje se tribamo bojati i demografskoga odljeva još većega iz RH nakon ove krize, granice će se otvoriti, ova će kriza završiti ako Bog da što prije, nadam se, i tada će se ljudi ostat će bez radnih mjesta, a brojni će morati nažalost poslije ove krize otići u druge zemlje tako da nas čekaju brojne mjere i poslije Covid krize za zaustavljanje ovih, tih trendova koji prate Hrvatsku već godinama. Oporba se u ovome trudi, ja mogu samo nadodati i kazati da je ova kriza razotkrila sve loše politike, korona kriza koje se vodile u RH od samodostatnosti po pitanju prehrambene proizvodnje, poljoprivrede vidjelo se da naše oranice nisu uzorane i tada su se pogubili pa je čak premijer Plenković jedno vrijeme i ministar Marić su govorili da je vrlo bitna samodostatnost i da će se sve učiniti, međutim ništa se nije učinilo. Ja sam davao i prijedlog zakonski i u onome mandatu i u ovome da se olakša podjela poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, a to je 400.000 hektara, sad je vidljivo i u svinjogojstvu da u Hrvatskoj ljudi jednostavno koji se bave svinjogojstvom da uvoz prevladava, uvozni lobij radi svoj posao. A također vidimo udar i novim prijedlozima zakona koje daje ministarstvo koje pogoduje GMO proizvođačima, uvoznim lobijima, Mosantu oko sjemena gdje će naše, gdje će nam biti puno strože mjere za vlastito sjeme, nego će biti točno unificirano i tu ćemo se morati prilagođavati. Brojne mjere koje su donesene ako ih mi ne vidimo u biti evo primjera teleoperaterima, to je više preko dinastije Mišetić, Tene Mišetić njih utjecaja na premijera. U 5. mjesecu čini mi pred sami kraj prošle vlade donesena je odluka da se teleoperaterima oprašta 50% naknade za frekvencije, 50% s tim da nisu smanjeni računi našim građanima, a teleoperaterima je ostalo 100 milijuna kuna ako ne i više u džepu. Ne znam točno, ali govore ljudi preko 100 milijuna kuna za frekvenciju, dok za naše ljude koji sada mijenjaju prijemnike, a i to je nekakav čudan posao. Čak mi to miriše na korupciju da u ovoj krizi kada mijenjamo TV prijemnike DBT2 mijenjamo sada u ovome vremenu kada je najgore vrijeme mijenjati prijemnike, jer ljudi poglavito stariji to je njima jedini prozor u svijet i vi to mijenjate i taj amandman oporbe niste prihvatili. Brojne druge prijedloge koje smo dali, 300 amandmana na proračun, uglavnom su bili amandmani vezani uz COVID krizu sa područja dakle dolazimo, ali moramo znati evo spomenut je Gorski kotar.

Meni je nejasno da vi ne prihvatite amandman kojima bi se pomoglo ljudima ne samo poduzetnicima COVID dodatak, nego bi se pomoglo ljudima koji su izgubili svoj posao. Pa mi imamo podatke da je toliki snažan porast beskućnika zbog toga što nisu svojom krivnjom izgubili posao, nego krivnjom loših mjera koje je Vlada davala tako da su ljudi ostali bez radnih mjesta. Sve više i više imamo beskućnika jer ne mogu plaćati svoje obaveze i ostaju na cesti. To su ozbiljne teme koje su možda uzrokovale krive mjere koje smo vukli tada na prečac koje su bile predizborne da bi Andrej Plenković u jednom trenutku prije izbora u 5. mjesecu rekao ova Vlada, hrvatska Vlada, moja Vlada, Vlada Andreja Plenkovića, ja pobijedio sam COVID, mi smo pobjednici.

Jednostavno na taj način ne možemo se ponašati i odnositi prema našim građanima. Donosili ste očito loše mjere. Ovdje nije pitanje krvi nečije. Ovdje je pitanje zato što se sve i ciljano radilo da bi se dobili izbori, a ova COVID kriza je nanijela velike štete gospodarstvu, ljudima, zdravstvo se razotkrilo skroz da je neorganizirano. Ministar Beroš se pogubio skroz. Čovjek od nacionalnog heroja kojega su crtali sa našom kolegicom Bujević, sa Capakom to su crtali da lete mislim. Evo ovdje držite masku, tako da stvarno vi kao junaci, heroji ste ostavili snažan dojam na hrvatsku naciju poglavito u to vrijeme i tražili ste čak da vam se plješće. I razumljivo, trebalo je stvarati povjerenje hrvatskoga naroda prema vašim maglama i obmanama koje ste bacali da bi dobili izbore.

Tako da nije sve u izborima i nije sve na vlasti i nije ničija do vijeka i smatram da mjere koje su bile trebamo dobro prostudirati, vidjeti gdje smo griješili, a pred nama je još puno teže vrijeme.

Želite zabraniti da mi u vrtu ne možemo posaditi svoje domaće sjeme evo sada. Sutra ću držati tiskovnu evo o tome koliko pogodujete svojim, naravno svojim prije svega svojim sponzorima političkim kao što su teleoperateri, jer vi ih ne smijete spomenuti teleoperatere. Oni su jaki oglašivači. Znate neće, novina ne smije ne napisati, kako će napisati protiv teleoperatera, mediji bilo koji kad ih on financira, žive od njega?

Tako da ta korupcijska hobotnica je najviše zaradila za vrijeme COVID-a tako da ljudi danas sumnjaju uvijek i u farmaceute, u farmaceutsku industriju i nemojte misliti da bez … [[ne razumije se]] ljudi ne razmišljaju drugačije, nego što su prije razmišljali. Ali pouku izvući iz ove korona krize moramo, rješenja moramo tražiti, podvući crtu i zaključke vidjeti jer ona je razotkrila sve politike koje ste vidjeli da su bile promašene. Mi se svi testiramo u korona krizi. Niti ih tko pita što, niti, gore po Gorskom kotaru rade čudesa. Niti ih tko kontrolira, niti je koga briga.

Pa ja godinama dajem amandmane da se riješi to da ljudima poplavljuju voćnjaci, da … [[ne razumije se]] dolje sa čizmama. Išao sam 100 puta sa gradonačelnikom. … [[ne razumije se]] briga je koga što je to poplavilo i još smo imali ministra koji je bio utjecajan, potpredsjednika mog suborca i generala Krstičevića, ja mu govorio 100 puta pa daj riješimo, poplavljuju ljudima vinogradi, voćnjaci, ljudi pilaju voćnjake vrgoračke, vrgorske jagode, mislim ljudi su u problemima, ma ne brige koga za tim krajevima, bitno je da Andrej Plenković uvatio virus i riješio problem u 5. mjesecu, da je on pobijedio to je bilo najbitnije.

Toliko loše poruke ste slali ljudima, destrukciju da su ljudi, toliko je nabijena atmosfera da more eskalirat. A da ne eskalira moramo zajedno i mi vam predlažemo da zajedno sa vama vidimo te mjere, raspravimo što ste radili od kad je stožer dobio ovlasti od sabora.

I ugrožavat slobode ljudi i prava na taj način da vi znate tko s kim priča, nije to nacionalna sigurnost.

Brige njih za ostalo, bitno je kesa u vašim rukama, pa bio on Kerum, bila, daj mu koncesiju cijeli Split, bio ko, to je bitno. I to ljudi vide i to su loše stvari, a to može sad eskalirat, ljudi su gladni.

Zašto protiv, koji je razlog, zašto je protiv?

Danas smo imali i ovaj zakon gdje više neće biti zamjenici načelnika, pa on će ih zaposliti do izbora sve, evo do jednoga, do jednoga ili će biti zdravstveni ustanova ravnatelji ili će biti direktora škola premda nemaju veze škola, plaćat će im portale da imaju svoje, da mogu udarat po Miru Bulju, da oni mogu to će sve riješit Sanader i ta klika i oni plaćaju novcem županije, pazi županije i to je katastrofa i to su kao HDZ-ovci.

Loše, loše radite, centralizam je ogroman, županije stvaraju ogroman problem lokalnim samoupravama, ne samo da je ovaj Covid loš nego centrom za gospodarenje otpadom ugrožavate i naše vode, pitke vode. Vidimo koliko znači uz hranu i vode. Centar za gospodarenje otpadom Lećevica pomeli su 30 miliona kuna. 9 zaposlenih 15 godina Ante Sanader bivši župan kaže 2009. evo u 2009. kad su bili izbori evo sad će za misec dana otvorit se centar za gospodarenje otpadom, do danas isto, ledina, kupina. I bolje, srićom Božjom samo što je novac uložen bez veze. I još zatvore otpad u Vrgorcu i prigonjaj ti to u Sinj uz rijeku Cetinu bez ikakvog mislim, u rijeka Cetina koja napaja pola Splitsko-dalmatinske županije, ugrozili ste Jadro, ljudi u ovoj korona krizi za svake manje kiše cili Split ne može imati pitku vodu, Split cili, ugrozili su Jadro, ugrozili su Jadro.

Nema izlaza za Sinj i cetinski kraj 50.000 ljudi Cetinska krajina brza cesta 20 km problem. Nema para, 40% hidroenergije daje cetinski kraj.

Niste imali hrabrosti tako i u cijeloj Hrvatskoj, niste imali hrabrosti ono što je Slovenija napravila. Vi iz SDP-a ste za istambulsku.

A ne može reći bankama moratorij na kredite i kamate godinu dana da ljudima ostaje novac, da imamo veću potrošnju, da naši gospodarstvenici mogu prodavati svoje proizvode to ne može. E, to ne može. U ponoć i 16 minuta i 44 sekunde e to ne može i to su loše poruke.

Sada smo sve razumjeli. Zatvaram raspravu. Zaključujem. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.